Hvala lijepa predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Živoga zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 min kako bih progovorio o najavi promjene izbornoga zakonodavstva. Hvala. Kolega Glasnović, vi ste drugi. Kaos u katastru. Kaos? Dobro. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim stanku u ime kluba SDP-a kako bismo upozorili na potrebu uključivanja gluhih i gluho slijepih osoba u izradu pravilnika o pomoćnicima u nastavi.

Kolega Grmoja. Poštovani predsjedniče, tražim stanku u ime kluba MOST-a o aktualnoj političkoj situaciji.

Nastavljamo u 9 sati i 50 minuta.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Prva rasprava poštovani zastupnik Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege, izborno zakonodavstvo je veliki problem u Hrvatskoj jer nema dovoljno zastupljenosti, mišljenja birača iz razloga jer veliki dio glasova propada. Tako se zna dešavati da veliki broj hrvatskih građana se protivi GMO-u, obaveznom cijepljenju, NATO-u i EU. Ali, njihovo mišljenje u Saboru nitko ne zastupa zbog izbornoga inženjeringa koji glasove prebacuje veliki tzv. velikim strankama. Također znalo se dešavati da 2 stranke sa jednakim brojem glasova dobiju različiti broj mandata i to drastično. Dovoljno je npr. usporediti stvarnu snagu HSLS-a i HNS-a, gdje je HSLS, uvijek dobivao puno više glasova od HNS-a, ali istovremeno putno manje mandata. Znači, bilo bi potrebno uvesti pravednija pravila i nove statistički i metodološki ispravnije izborne jedinice. Međutim, ovih dana u intervjuu u Večernjem listu i Globusu istaknuti član HDZ-a Vladimir Šeks otkriva njihove prave namjere. Ta stranka ne samo da ne želi demokratizirati izborni sustav, već ga želi limitirati i uvesti dvostranačje u RH, bolje reći jednostranačje, u kojem će HDZ stalno biti na vlasti, a SDP stalno na oporbi, s time da će obje stranke u biti provoditi zajedničku politiku u svemu osim po pitanju 2 spomen ploče. Šeks najavljuje da HDZ to misli postići ne samo promjenom izbornog zakonodavstva, već i promjenom Ustava gdje bi ponovno vratio dijasporu kao nefiksu kvotu, čime bi se njihov broj u najmanju ruku udvostručio, broj zastupnika dijaspore. To konkretno znači da bi HDZ bianco na svakim izborima dobivao minimalno6 mandata, jer se zna da je dijaspora zamjenski termin za birače iz BIH. Također HDZ traži da se uvede većinski izborni sustav prema kojima bi ona stranka koja dobije najviše glasova bila izborni pobjednik, da se izborni prag poveća sa 5 na 7 %, da se zabrani prije izborne koalicije, te da se manjinama zabrani pravo glasa. HDZ, dakle, niti ne skriva, da je cilj izmjena izbornog zakonodavstva, eliminirati iz političkog života sve političke stranke osim HDZ-a i SDP-a, pa promjenom zakonom naziva, giljotinom za male stranke. Dakle, uvaženi kolega koji niste članovi HDZ-a i SDP-a, HDZ vam priprema giljotinu.

Dakle, osoba, Vladimir Šeks koji je svojedobno izjavljivala da on sa Srbima može pregovarati samo pod zemljom, a kasnije je identificirao uhićivao, locirao i transferirao hrvatske ratne heroje, sada bi htio suspendirati parlamentarnu demokraciju u Hrvatskoj. Iako navedeni gospodin rijetko ima navedene stavove, informacije koje on daje ne treba nipošto zanemariti, budući da su u navedenim intervjuima, gospodin predstavlja kao ideolog glavni HDZ-a, naime tvorcem parlamentarne većine. Prema tome, ja molim, da kolege iz HNS-a također se očituju o tome, da li je tvorac parlamentarne većine u Saboru gospodin Vladimir Šeks. S obzirom na sve navedeno, a posebno obzirom na medijsku pozornost, koja je dana izjavama dotičnog gospodina, ja pozivam sve političke stranke i javnost, da se suprotstavlja političkom jednoumlju, koji očito ne može ispariti iz glava onih koji su u jednoumlju politički istasali. Zahvaljujem. Druga rasprava, poštovani kolega Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite. Poštovani kolege, ja mislim da je danas, što ću danas reći je dokaz da mi još živimo ne u Hrvatskoj državi, nego u nekoj državi koju ja zovem Croslavija. Kad je danas u pitanju razvojna strategija, ja mislim, napisala je radna skupina predsjednice o, prepreke za ulaganje u Hrvatskoj državi. Zašto? Tu još vlada kaos, ne samo u katastru, zemljišnim knjigama. I ja svaki dan dobivam pritužbe od ljudi koji nisu riješili svoja pitanja po pitanju imovine, povrat imovine. Tu vlada kaos od povrata iz društvenog zemljišta, prevedeno u privatno zemljište. Imate primjere gdje ljudi imaju rješenja, ne mogu riješiti svoj status po pitanju zemljišnih knjiga. I tu je u spregi ne samo bivši kadrovi, komunistički nego kriminalne skupine, tzv. građevinska mafija. I to je rak rana hrvatskog društva, korupcija, i to je rak rana svih post komunističkih društava. Ali mi još nismo riješili pitanje zemljišnih knjiga ni 5% nije uvedeno. Imate ne samo gospodarski forum koji zasjeda svake godine ovdje, u Zagrebu.

U gradu Zagrebu imate zaštićene stanare koji žive tamo od '45. godine, ljude se poubijali ili su ih otjerali, još ne vraćaju stanove imaju druge nekretnine. Javno su prijavili imovinsko stanje, to je kazneno djelo. Imamo židovskih nasljednika, židovske nekretnine koje također nisu vraćene natrag. Traži se povrat '45. do '48., '56. godine ukinula je Jugoslavija suradnju sa Izraelom, ljudi traže povrat imovine. Hrvate, tisuće Hrvata nisu riješili svoje probleme odonda. Kada će se to dogoditi, ta sprega kriminala i bivših kadrova. Imate ljude koji sjede ovdje, bivši SKOJ-evci, koji su prisvojili sebi 13 stanova npr. u Zagrebu, nikada vraćeni. Taj kaos se nastavlja i ja ne vidim tu kraj. Imate sudstvo totalno neefikasno, imamo ja mislim 1700 sudaca i stotine tisuća neriješenih predmeta. Imamo više sudaca per capita nego itko u kontinentalnoj Europi, samo se statira. I dok se to ne riješi nitko neće doći u ovakvu zemlju gdje vlada taj katastarski i zemljišni kaos. Na kraju bih rekao ovo, šta je do sada radilo državno odvjetništvo po pitanju tih malverzacija. Ljudi su izgradili na tuđem zemljištu npr. Dubrovnik, oduzetom zemljištu, konfisciranom, to je bila jedna pljačka, legalizirana pljačka hotele. Imate u Istri, izgradili su staračke domove. Imate čovjeka koji ne može vratiti svoju imovinu a spor se vodi od 1993. godine. A njegovo zemljište je u obitelji stotine godina.

To je ključna riječ. Jer ti kadrovi koji nas zavaravaju ovdje govore o demokraciji, imaju dva paralelna sustava, jedan je sustav za njih a drugi je za druge ljude koji ne mogu ostvariti svoja prava i čekaju do 12 godina da se riješe ti problemi. Po pitanju Agrokora, evo na kraju kada kažem paralelni pravni sustav. Kako je moguće da netko posudi 156 milijuna dolara od nekoga i nije pozvan u to povjerenstvo da svjedoči. Npr. mister Valentić i drugi. I ta hobotnica bivše udbe, službe državne bezbjednosti i bivših kadrova je rak rana hrvatskog društva. I te kriminalne skupine. Pogledajte grad Zagreb, one fasade koje nisu popravljene, šta to znači? To su neriješeni imovinsko pravni odnosi. To su ljudi vani, ljudi su svjesni toga vani, oni bi se vratili ovdje, investirali ali u ovakvu pravnu kaljužu nitko neće doći. I dok se ne riješi taj problem pravne države, prvenstveno govorim o zemljištu, napomenuo bih samo da ni 19% zemljišta u Hrvatskoj nije vraćeno pravim vlasnicima. Nastavljamo dalje. Izvolite.

Prije nekoliko dana ovdje na saborskim klupama, saborski zastupnici potpisivali su jedan apel koji je došao od Hrvatskog saveza gluhih i naglukih osoba i Hrvatskog saveza gluho slijepih osoba Dodir. Negdje oko 60-ak zastupnika zapravo je dalo podršku njihovom apelu koji bi trebao ići prema Ministarstvu znanost, obrazovanja i sporta a s ciljem da ih se više ne, neću reći opstruira ali ne zaobilazi pri izradi pravilnika za djecu sa teškoćama, pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. To nije nešto što je uobičajeno da neka udruga traži podršku saborskih zastupnika, to zapravo de facto u pravnom svom obliku ne znači puno ali nije niti zabranjeno i oni su naprosto osjetili da se nama kao narodnim zastupnicima trebaju i mogu obratiti kako bi njihovi zahtjevi dobili dodatnu snagu. Ja ću samo na samom početku podsjetiti da UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom vrlo jasno navodi da osobe sa invaliditetom moraju imati mogućnost biti aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima uključujući one koji se izravno odnose na njih. Jednako tako ta Konvencija jamči osobama sa invaliditetom da će im RH osigurati provođenje obrazovanja osoba, poglavito djece koja su slijepa, gluha ili gluhoslijepa na najprikladnijim jezicima i načinima te sredstvima komunikacije za pojedince i u okruženjima koja u najvećoj mogućoj mjeri potiču intelektualni i socijalni razvoj te da će im omogućiti da ostvare pravo na redovni inkluzivni i odgojno-obrazovni sustav. Međutim to pravo im se ovim potezom Ministarstva znanosti, obrazovanja zapravo narušilo. Nacrt prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručno-komunikacijskim posrednicima je u izradi od 2015. godine. Dakle, mi ga također nismo donijeli. Prilikom njegove izrade zapravo nije bilo, u njegovu izradu uključena niti jedna od krovnih organizacija gluhih i gluho slijepih osoba iako su te krovne udruge zapravo ukazivale na brojne nelogičnosti pri njegovu nastanku. Ja ću samo podsjetiti da je javno savjetovanje o ovom pravilniku otvoreno 1. lipnja 2017. godine, a zatvoreno 30. lipnja istog mjeseca. Izvješće na komentare do dan danas nije objavljeno. Stoga ja koristim ovu priliku da sa ovog mjesta uputim u ime Kluba zastupnika SDP-a, vjerujem da će se tome priključiti i neki drugi klubovi u ime svojih zastupnica i zastupnika, da Ministarstvo znanosti, obrazovanja što hitnije donese pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno-komunikacijskim posrednicima. Zašto? Imamo 90 milijuna kuna za 2648 učenika s teškoćama u razvoju kojima im osiguramo pomoćnike u nastavi stručno-komunikacijske posrednike. Znači novac više nije problem. Međutim, donošenje pravilnika trebali bismo regulirati na koji način zapravo usustaviti financiranje sutra kada možda tih sredstava iz europskih fondova ne bude ili ne bude u tolikoj mjeri na koju smo navikli. S druge strane tim pravilnikom bi se trebalo jasno definirati i koje su obveze pomoćnika u nastavi.

Ona samo inzistira na tome da se upotrijebi i u pravilniku primijeni adekvatna terminologija. I treće ne manje važno na koji način djeci sa teškoćama u razvoju osigurati sigurnost u obrazovnom sustavu, da danas ako imaju jednog pomoćnika, ako se za njega vežu, ako se na njega priviknu da ga sutra ne izgube zbog toga što ne postoji jasno definirana pravila na koji način se angažiraju pomoćnici, koje su njihove obveze, koji su programi koje oni moraju proći da bi se osjećali sigurno osposobljeno za radit sa djecom sa teškoćama bez obzira o kakvim teškoćama se radilo. Stoga evo ja molim i vas kolegice i kolege, ali molim i Ministarstvo znanosti i obrazovanja da što prije završi donošenje, odnosno da donese ovaj pravilnik. A s druge strane da u tom postupku donošenja proba sjesti za stol sa predstavnicima triju krovnih organizacija [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] gluhih i gluhonijemih osoba i da ih uključi u proces što je već trebalo napraviti. Četvrta rasprava Klub zastupnika HNS-a i poštovana zastupnica Marija Puh, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Evo u svojem uvodu prvo bih se željela osvrnuti na raspravu kolegice Sabine Glasovac. Nije točno da udruge nisu sudjelovale u izradi pravilnika. U izradi pravilnika sudjelovali su iz Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, iz Zajednice osoba sa invaliditetom, Hrvatskog saveza gluhoslijepih „Dodir“, iz Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba i predstavnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. I oni su se što se tiče pravilnika usuglasili i nakon toga su ga pustili u e-savjetovanje. Ono o čemu ja danas posebno želim govoriti i što moram reći da me strašno smeta. Slušam rasprave naših zastupnika i mi se doslovce ponašamo kao da smo jedni drugima neprijatelji. Mislim da je krajnje vrijeme da se počnemo baviti sa konkretnim stvarima i da se počnemo baviti sa stvarima koji se tiču naših građana. Moramo se početi baviti sa povećanjem plaća, sa nagrađivanjem izvrsnosti i sa činjenicom da i sama kurikularna reforma ide svojim tijekom. Obrazovanje definitivno nema nikakvu alternativu i ja vas moram izvijestiti i moram izvijestiti javnost da nakon četiri mjeseca nakon što je ministrica Blaženka Divjak preuzela resor znanosti i obrazovanja rezultati su više nego vidljivi. U sklopu izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju koji će uskoro ići u javnu raspravu osigurano je povećanje od 30% povećanje plaća nastavnicima koji će raditi na EU projektima. Smatramo da je nagrađivanje proaktivnih, motiviranih i poduzetnih nastavnika nešto što je iznimno bitno i za naše učenike, a na kraju krajeva i za samu Hrvatsku. Samim time potičemo iskorištavanje europskih fondova i apsorpciju novaca koji čekaju novaca na nas. Za 2018. godinu u državnom proračunu u Ministarstvu je osigurano povećanje proračuna koje će biti namijenjeno povećanje plaća zaposlenicima u prosvjeti. Što se tiče kurikularne reforme 33 stručne radne skupine su odgovorile na prijedloge iz javne rasprave i 12 njih je pripremljeno i osvježene su zadnje verzije kurikularnih dokumenata. Tri kurikuluma su u fazi prevođenja na engleski jezik i nakon toga će se ti dokumenti dati i na revalorizaciju, odnosno na međunarodnu recenziju. Mislim da su to podaci o kojima trebamo govoriti, mislim da su to stvari sa kojima se trebamo baviti. Na kraju krajeva ove godine odblokirano je 370 milijuna eura koji su potpisani za centre izvrsnosti koji će se graditi u RH. Ti novci su nam na raspolaganju već neko vrijeme, ali su stajali i nitko se nije za njih pobrinuo. Ministrica je osigurala da se ti novci iskoriste kod nas. Što se tiče stipendija osigurani su novci za 3000 novih STAM stipendija. Znači naši učenici će automatski upisom u STAM fakultete i STAM područja dobivati stipendije. Dakle, potiče se izvrsnost, potiče se uspješnost i ono što mislim je da definitivno se trebamo okrenuti prema budućnosti trebamo se okrenuti prema konkretnim stvarima, na kraju krajeva, HNS je preuzeo odgovornost za to. I poruka kolegi Bunjcu, ovo su vam razlozi, ovo su vam konkretne brojke, ovo su vam konkretni podaci, što je HNS doprinio ulaskom u koaliciju. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je kolegica povrijedila članak 232. koliko sam sluša kad se tražila stanka, nije najavljena tema da će ovo biti promotivnih 5 minuta gospođe ministrice Blaženke Divjak i to svatko ima pravo ovdje lijepo to najaviti. I promovirati svoju ministricu i reći što je ona dobro napraviti.

Prelazimo na 5 raspravu, kolegica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Što se tiče apela koji su zastupnicima u Hrvatskom saboru, poslali Hrvatski savez dodir i Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba i Hrvatski športski savez gluhih, otvoreno mogu reći da mi doista nije jasno, zašto je to poslano, čemu taj apel služi? Sva 3 saveza, samnom su obavila razgovor, na temu navedenih problema u ovom apelu, za koje bi ja rekla, da naprosto ne postoje. Što se tiče pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, moram reći da je pravilnik napravljen, da je pravilnik gotov i da će on uskoro biti objavljen. U izradi pravilnika, ravnopravno su sudjelovale sve krovne organizacije osoba s invaliditetom, pa tako i predsjednica saveza … [[Govornik se ne razumije.]] , dakle, saveza gluho slijepih. Kao i svih ostalih kategorija osoba s invaliditetom. Dakle, netočno je kad govorimo da se određene kategorije osoba s invaliditetom zaobilaze pri donošenju pravilnika o učincima, o pomoćnicima u nastavi. Što se tiče termina, stručni komunikacijski posrednik, željela bi reći, da i rezolucija sama koristi termin posrednik, jer nije prevoditelj znakovni jezik jedan jedini posrednik koji je bitan i značajan za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe osobe. Takve osobe trebaju koristiti onaj oblik komunikacije koji im najviše odgovora. Kako ćemo zvati one koji pišu na ruku nekome? Stručni komunikacijski posrednik, a posredovanja ima još nekoliko vrsta. Stoga, termin stručni komunikacijski posrednik, je širi termin od prevoditelja na znakovni jezik i u pravilniku o pomoćnicima u nastavi je upravo tako i navedeno i navedene su točno obveze koje će ispunjavati, dakle, ono što će raditi prevoditelj i što će raditi drugi stručni komunikacijski posrednici, kao i pomoćnici u nastavi za neke druge kategorije osoba s invaliditetom. Iskreno mi je žao, što danas ovdje razgovaramo o problemu koji naprosto ne postoji. Hrvatska Vlada je Savezu gluhoslijepih osoba Dodir, omogućila da na najbolji način artikulira svoje probleme, pa i predsjednik Hrvatske Vlade primio predstavnike saveza Dodir, kako bi se sam uvjerio da li problemi doista postoje. Na tom sastanku zajednički smo zaključili da problemi eventualno postoje kod predškolskog odgoja. Dakle, kod djece koja trebaju biti uključeni u vrtiće. Međutim, u slijedećoj godini riješiti će se i taj problem izmjenom Zakona o predškolskom odgoju, a do tada lokalna zajednica je preuzela rješavanje ovih problema.

I idemo na zadnju raspravu, u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odmah da kažem Most nezavisnih lista će jednoglasno podržati inicijativu pravilnika o pomoći gluhoslijepim osobama. Smatram da je potpuno neprimjereno situacija u kojoj se navodno želi pomoći osobama s invaliditetom, u ovom slučaju, slijepih, gluhih i gluhoslijepih osoba, a onda degradirati profesiju prevoditelja koji je istinska pomoć ovim osobama. Produljiti agoniju, smanjiti mogućnost nastavka školovanja, izazvati isključivost iz društva ovih osoba na način da se koristi u pravilniku netočan, neprikladan i nigdje u svijetu prepoznat termin stručni komunikacijski posrednik. Omogućite ovim osobama iskrenu pravnu pomoć promijenit doslovno jedan termin, stavite prevoditelja znakovnog jezika, prevoditelja za gluho-slijepe osobe ako želite pomoć. To je način na koji može pomoć, ne igrajte se sa životima ovih ljudi i ovu inicijativu kolegica Ninčević-Lesandrić ovdje je došla i pokrenula i prikupila je više od 50 potpisa saborskih zastupnika koje će uputiti u Vladu RH. Kolegice i kolege, vidjeli smo protekli tjedan, bio je angažiran nakon natpisa o termoelektrani u Perući kolega bačić. Naravno, on je u svome stilu sposoban prenositi torbu od točke A do točke B u slučaju Fimi Media, ali govoriti neistine da je strateški projekt u strategiji koja je izglasan u Saboru je neistina. Ja sam tada i izlagao u ovoj sabornici, vi niste gospodine Bačiću. Strategiju prostornog razvoja nigdje nije u strategiji termoelektrana Peruća niti se spominje, osim što je spominje u obrazloženju MCC gdje je vlasnik suprug od naše potpredsjednice Vlade koja je ovdje nazočna, koji taj zločinački, smrtni projekat za Cetinsku krajinu, termoelektrane Peruće žele napraviti, koja je strateški, ekonomski i ekološki neprihvatljiva. To je činjenica, ja sam to prvi kazao. Prije imenovanja ministrice Burić, da iz vrha Vlade se pogoduje tome projektu i znamo reakciju vaše potpredsjednice, kolega Bačić, potpredsjednice Martine Dalić gdje je nisam niti pitao nego sam pitao premijera je li kolegica vaša, potpredsjednica Vlade tj. njegova u sukobu interesa, je li njen suprug želi nametnuti jedan monstrum koji ima 100 metara visok dimnjak, širok 10 metara i koji 700 kila otrovnih plinova želi ispustiti u zrak. 120 vas je glasalo za to. U raspravi sam ja sudjelovao i ovo sam ponovio, u obrazloženju se nigdje ne navodi. Jedino gdje se navodi je na karti gdje je HDZ-ov načelnik općine gdje je Vis Viva projekat, gdje je također vlasnik suprug ministrice Burić koji je imao kancelarije kod toga načelnika općine i koji im je pogodovao da se uplani, zbog toga je jedino na jednome obrascu, a nigdje se ne spominje u Strategiji razvoja RH. To je činjenica, jedino pritužba koja je odbijena jer je gospodin Burić dao poslije. I sada se želi mene prikazati kao čovjeka naroda Sinja i Cetinske krajine koji je prvi ukazivao, kojemu je priječeno, kolega Grmoja je svjedok. Koji je ukazivao da je sukob interesa 10 milijardi kuna u vrhu Vlade, dvije potpredsjednice su vezane, to je vama normalno. Karamarko, Konzultantica slučaj je nula za ovo. ja javno govorim i narod Sinja i Cetinske se krajine protivi. Mene možete degradirati kolega Bačiću, vi i HDZ. Što ne spominjete gospodina Šipića koji živi na rijeci Cetini, kuća mu je 6 metara od rijeke Cetine. Najbitnije u ovom slučaju je Povjerenstvo o strateškim investicijama, ono donosi odluku šta je strateška investicija. I prigovore čekamo na studiju utjecaja na okoliš. To su bitne stvari. A ne ova strategija koja u biti nije provedbena i gdje se nigdje ne spominje osim ovoga što je ucrtao vaš načelnik, Dinko Bošnjak koji je bio kao saborski zastupnik ovdje i koji je lobirao taj projekat. I koji kroz županiju treba proći i lobirala ga je županija. jel' se ijednom čuo glas protiv termoelektrane Peruća dok ja nisam došao u ovaj Parlament? Kao saborski zastupnik toga kraja. To je strateški najbitniji resurs, pitka voda, možete mene udarati, izbaciti i blatiti pred narodom, ali narod Sinja i Cetinske krajine nikada, nikada neće dozvoliti graditi termoelektranu Peruća, kolega Bačiću, ma šta vi rekli. Hvala lijepo. Izvolite. Povrijeđen članak 238. Poslovnika.

Izvolite, kolega Zekanović. Kolega je omalovažavao druge zastupnike, spominjao je kolegu Šipića koji nažalost nije ovdje ali ja ću samo kratko reći. Cetinjani kažu Bulj govori, Šipić novce donosi. Dobro, i vi ste isto tako zloupotrijebili povredu Poslovnika, dakle ovo je već povreda Poslovnika koja je zloupotrebljena i ja vas molim, imamo i kolegu Bulja, vjerojatno će i on povrijediti Poslovnik, ja vas molim da se to ne radi jer ću od sada dijeliti opomene i drugi puta nakon povrede Poslovnika bit će oduzimana riječ. Ne, dobit će i Bulj riječ, ali koristite sada svi povredu Poslovnika za repliku i to nije korektno i sustavno i namjerno se krši poslovnička odredba. Dakle, još kolega Bulj, izvolite, nakon toga idu opomene, a drugi puta zlouporaba bit će oduzimanje riječi.

Jedino šta je stavljeno da ucrtana, a to je općina Hrvace gdje ste i vi dobro lobirali za taj projekt skupa sa načelnikom i županijskim čelnicima, a nigdje se ne spominje kao strateški projekat.

Kolega Bačić. A do tada vas molim da budemo korektni i da poštujemo Poslovnik. Poštovane zastupnice i zastupnici prije nego nastavimo sa radom, ajde imam jednu važnu vijest, nije vijest nego jedna informacija koja je posvećena jednom krugu vrlo plemenitih ljudi pa vas molim da me saslušate. Današnji dan 25. listopada svake godine obilježava se kao dan dobrovoljnih darovatelja krvi. Toga dana 1953. godine u Željezari Sisak prvi put je u organizaciji Crvenog križa organizirano dobrovoljno prikupljanje krvi. Zato mi dozvolite da svim tim plemenitim ljudima koji nesebično darivajući dio sebe, svakodnevno spašavaju veliki broj ljudskih života kao Sada prelazimo na 1. točku današnjeg dnevnog reda: - Prijedlog nacionalne Strategije razvojne suradnje RH za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u vezi članka 6. zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći i inozemstvu. Raspravu je proveo Odbor za vanjsku politiku. Molio bih predstavnicu predlagatelja, potpredsjednicu Vlade i ministricu vanjskih i europskih poslova, uvaženu Mariju Pejčinović-Burić da dodatno obrazloži prijedlog. Izvolite potpredsjednice i ministrice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, poštovane i uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Nacionalna strategija razvojne suradnje RH za razdoblje 2017./2021. godine pripremljena je sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu. Nadograđujući prethodnu i prvu Nacionalnu strategiju RH na ovaj način definira nacionalnu politiku međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći kao jednu od ključnih sastavnica i važnih instrumenata svoje vanjske politike. Međunarodna razvojna politika je instrument kojim razvijene države pomažu zemljama u razvoju u nastojanjima da smanje siromaštvo, ojačaju institucije i potaknu gospodarski rasta. U vanjskoj politici razvojna suradnja može biti i prvi korak u uspostavljanju opsežnijih, političkih, gospodarskih i društvenih odnosa između razvijenih i zemalja u razvoju. Razvojnom suradnjom promičemo vlastite sustave vrijednosti i politički poredak te usklađujemo gospodarske i društvene standarde. Kao rezultat takvih nastojanja otvaramo vrata za politička partnerstva i podršku u međunarodnim odnosima, našim tvrtkama otvaramo mogućnost za gospodarsku suradnju i nova tržišta a našem društvu dajemo nove mogućnosti, spoznaje, suradnje i razmjene znanja i iskustava i tehnologija. U samo nešto više od 2 desetljeća od svojeg osamostaljenja RH je prošla put od zemlje suočene sa agresijom, Domovinski rat, humanitarnu krizu, bili smo primateljicom razvojne pomoći, prošli smo poslijeratnu obnovu i oporavak te demokratsku tranziciju. Pristupanjem NATO savezu i EU pridružili smo se skupini najrazvijenijih država i ujedno najvećem i najutjecajnijem donatoru na svijetu koji izdvaja više od polovice ukupne globalne razvojne pomoći. Ovdje je važno napomenuti kako je Hrvatska povećanjem svojeg bruto nacionalnog dohotka 2011. godine izašla iz skupine primateljica pomoći i postala isključiva donatorica. Položaj RH u globalnim okvirima razvojne politike određen je veličinom, kapacitetima i izazovima nove zemlje davateljice. No jednako tako i iskustvom poslijeratne tranzicije koje je RH prepoznala kao svoju dodanu vrijednost i uz pomoć kojeg će imati priliku globalnoj razvojnoj zajednici pridonijeti udjelom razmjerno većim nego države sličnog vanjsko političkog utjecaja i gospodarskog obujma. Svjesna svojih komparativnih prednosti ali i ograničenih resursa te činjenice kako poticanjem razvoja sigurnosti i stabilnosti u drugim zemljama osiguravamo i vlastiti razvoj, stabilnost i sigurnost. RH će prije svega kroz okvire svoje razvojne suradnje nastojati promicati uzajamnu međuovisnost i usklađenost mira, sigurnosti i razvoja. U tom kontekstu RH će se zalagati za sveobuhvatni pristup EU u transformaciji sukoba u dijalog i to kroz rano upozoravanje, sprječavanje sukoba, pravovremeni odgovor na krize i njihovo upravljanje, rani oporavak i održivu obnovu, stabilizaciju i izgradnju mira i države te jačanje otpornosti na buduće krize i katastrofe i dugoročni održivi razvoj. Prilikom planiranja i provedbe politike međunarodne, razvojne i humanitarne pomoći RH će se nastaviti voditi međunarodno utvrđenim načelima pri čemu će posebnu pozornost obraćati na poštivanje načela solidarnosti, pravednosti i humanosti. Jednako tako razvojna suradnja i humanitarna pomoć nastaviti će se temeljiti na načelima transparentnosti, djelotvornosti i usmjerenosti kojima će se nastojati dodatno smanjiti raspršenost a povećani je učinak dodijeljene pomoći. Konačno kako bismo osigurali potpuni angažman zemlje partnerice već u začecima planiranja i provedbe razvojnih programa ustrajati ćemo na uzajamnoj odgovornosti primatelja iz čega oba partnera izlaze međusobno osnaženi novim znanjima i iskustvima. S time u skladu razvijati ćemo partnerstva sa međunarodnim organizacijama koje mogu najdjelotvornije odgovoriti na krizne situacije. U skladu sa načelom usklađenosti politika za razvoj, RH će dodatno promicati međuinstitucionalnu suradnju između Ministarstva vanjskih i europskih poslova kao nacionalnog koordinatora međunarodne razvojne i humanitarne politike, te institucija koje imaju utjecaj na razvojnu i humanitarnu politiku. Naime, nacionalne politike poput trgovinske, migracijske ili sigurnosne imaju značajan utjecaj na razvojnu politiku i promjene u tim politikama. Mogu pozitivno ili negativno utjecati na napredak država u razvoju. Jednako tako brojna ministarstva, uredi i agencije u Hrvatskoj imaju znanja i iskustva koja vlastitim projektima izravno prenose zainteresiranim zemljama u razvoju. Stoga će kao platforma za nacionalnu koordinaciju nastaviti djelovati međuresorna radna skupina za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu koja će služiti za razmjenu stajališta usklađivanje i predlaganje strateških odluka i smjernica. Međutim za sveobuhvatnost djelovanja nacionalne razvojne i humanitarne politike ključnom smatramo i suradnju s izvaninstitucionalnim partnerima poput privatnog sektora, civilnog društva. Među tima znanstvene zajednice, vjerskih zajednica itd. U tom smislu nastavit ćemo aktivnu suradnju i s međunarodnim kao i nacionalnim organizacijama civilnog društva u okviru platforme civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju. Nadalje putem krovnih organizacija i udruženja gospodarskih subjekata ali i izravnom komunikacijom Republika Hrvatska će ojačati suradnju sa zainteresiranim predstavnicima privatnog sektora s kojima će po uzoru na platformu civilnog društva razmjenjivati iskustva i informacije o mogućnostima ulaganja u zemlje u razvoju, te razmatrati nove mogućnosti suradnje u razvojnim projektima kao na primjer mogućnost suradnje s bankarskim sektorom u pogledu kreditiranja takvih aktivnosti. Jednako tako suradnja sa znanstvenom zajednicom bit će usmjerena na izradu i obogaćivanje nastavnih programa iz područja međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći čime će se poboljšati spoznaja i interes o ovoj politici međunacionalnom znanstvenom publikom. Hrvatska u međunarodnoj razvojnoj politici ima prednost kao rijedak i etabliran donator s prepoznatom nišom. Točnije vlastitim iskustvom ratne i poslijeratne demokratske tranzicije. To konkretno znači da imamo vlastita praktična znanja u primjerice uspostavi sustava za razminiranje, razvojačenje, resocijalizaciju branitelja i slično. Osim toga nedavna uloga, donedavna uloga primatelja pomoći omogućuje nam i bolje razumijevanje i poštivanje stvarnih potreba primatelja. Ova iskustva tražena su i cijenjena u globalnoj zajednici i već ih prenosimo zainteresiranim državama. Međutim, kao novi donator suočeni smo sa određenim izazovima kao što su ograničena financijska sredstva, zakonodavni i administrativni kapaciteti. Uzimajući u obzir navedene činjenice u Nacionalnoj strategiji odabrali smo i odredili prioritete hrvatske politike razvojne suradnje koji su podijeljeni prema sektorskom i zemljopisnom obuhvatu. Sektorski prioriteti odabrani su prema kriterijima iskoristivosti vlastitih znanja i iskustava u globalnim okvirima, dosadašnjeg iskustva u provedbi i postojećih kapaciteta, usmjerenosti na glavne preduvjete razvoja, te usklađenosti sa temeljnim nacionalnim prioritetima. Prvi sektorski prioritet je dostojanstvo svake ljudske osobe. Hrvatska politika razvojne suradnje i humanitarne pomoći bit će vođenja usmjerenošću na razvoj čovjeka, njegovo dostojanstvo, prava i dobrobit kao i razvoj ljudskih sposobnosti i ostvarenje punog potencijala neovisno o spolu, statusu, pripadnosti, uvjerenju ili mjestu boravka. Republika Hrvatska će svoju razvojnu politiku uz borbu protiv siromaštva usmjeravati prema krajnjem cilju jačanja dostojanstva te političke, gospodarske i društvene uključenosti pojedinaca koje će biti zadovoljan svojim životom i ulogom u društvu i koji će na taj način pozitivno pridonijeti razvoju svog okruženja. Posebna će pozornost pritom biti usmjerena na obrazovanje, zdravlje, te na zaštitu i osnaživanje žena, djece i mladih. Drugi sektorski prioritet je mir i sigurnost, te razvoj demokratskih institucija. Svjesna dalekosežnih i dugoročnih posljedica sukoba sa ciljem smanjenja razlika izbijanja, prelijevanja ili obnavljanja sukoba Republika Hrvatska će ukazivati na važnost pravovremenog prepoznavanja i djelovanja na uzroke sukoba. K tome usmjerit ćemo se na istraživanje uzroka sukoba, pronalaska odgovarajućeg programa za njihovo suzbijanje, a kroz znanstvena istraživanja i promicanje istine o Domovinskom ratu, zemljama koje se suočavaju sa sličnim iskustvom ponudit ćemo znanje i iskustvo u rješavanju izazova. U tom pogledu kao zemlja sa imigracijskom i emigracijskim iskustvom, a naročito kao zemlja suočena s pitanjem izbjeglica i prognanika tijekom Domovinskog rata, te kao članica sa vanjskim granicama EU RH će nastaviti isticati važnost pronalazaka kvalitetnih programa za suzbijanje uzroka migracija na njihovom izvoru. Naglašavat ćemo važnost djelotvornog suzbijanja svih oblika radikalizma kroz obrazovanje o humanističkim vrijednostima poput poštovanja ljudskog života, jednakosti svih ljudi bez obzira na vjersku, nacionalnu i drugu pripadnost, ravnopravnost muškaraca i žena, obrazovanje za mir, pluralizam i toleranciju. Poštujući lokalni kontekst u razvojnoj suradnji ćemo nastojati ponuditi iskustva i znanja u području izgradnje države usmjerena na jačanje uključivih političkih i gospodarskih institucija koje će promicati pravnu državu, pravilno upravljanje i temeljna ljudska prava. Usporedo sa jačanjem institucija naglasak će bit stavljen na jačanje gospodarskih kapaciteta, posebice jačanje malog i srednjeg poduzetništva. Posebna će pozornost pri tom biti usmjerena na poslijeratnu tranziciju, kao i na pomoć pristupanju EU, gdje posebno smatramo važnim, hrvatsko iskustvo prenijeti državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU, ali i državama obuhvaćanom europskom politikom susjedstva. Treći sektorski prioritet je odgovoran gospodarski razvoj. Izgradnji zdravih temelja za razvoj društva ovisi o uspostavi, pametnog, održivog i uključivog gospodarskog okruženja, koje će se temeljiti na korporativnoj, socijalnoj i okolišnoj odgovornosti, koji je oslobođeno od korupcije i koje poštuje lokalni kontekst. RH, će težiti gospodarskom osnaživanju zemalja partnera, kao važnom poticanju trajnog i održivog napretka društva otpornog na krize i prirodne katastrofe. Kao zemlja koja vlastiti razvoj temelji na odgovornom korištenjem resursa, zaštite prirodne i održavanje bioraznolikosti, RH, će u razvojne programe ugraditi sastavnicu zaštite okoliša, naročito u pogledu odgovornog gospodarstva, turizma, poljoprivrede i ribarstva, održive proizvodnje i potrošnje, te zaštite morskih eko sustava, kao općeg javnog dobra. S tim u skladu, u suradnji s privatnim sektorom, biti će razmatrane mogućnosti podrške razvoju malog i srednjeg poduzetništva, te društvenog poduzetništva, cijelo životnog učenja za poduzetništvo i financijske pismenosti, kao ključne vještine ženskog poduzetništva, gospodarstva, temeljenog na znanju, zaštiti okoliša i revitalizacije gospodarstva nakon sukoba, naročito u pogledu turizma. Ohrabrivati ćemo kreativnost, inovativnost i razmjenu spoznaju i iskustava. U sektorske, u nacionalnoj strategiji izdvajamo i zemljopisne prioritete, koji su utvrđeni sukladno iskaznom interesom države za suradnjom, iskoristivosti specifičnih hrvatskih znanja i iskustava, dosadašnjem iskustvu suradnje, te sveobuhvatnom interesu RH za jačanje cjelokupne suradnje. Stoga, prvi zemljopisni prioritet svakako je jugoistočna Europa, unutar koje će RH, posebnu pozornost obratiti na projektnu suradnju sa sljedećim zemljama, Albanija, Crna Gora, Kosovom, Makedonija i Srbija. Ovdje bi posebno željela kao programsku zemlju izdvojiti BIH, povijesne poveznice, neposredno susjedstvo, visoki stupanj povezanosti društava, kultura i gospodarstava, te uloga hrvatskog naroda kao jednog od 3 konstitutivna naroda, ključni su razlozi zašto je BIH među glavnim razvojnim prioritetima RH. BIH u naporednom je susjedstvu EU i vrlo je važan čimbenik za stabilnost i konačnu integraciju cjelokupne jugoistočne Europe u njezino članstvo. Radi toga RH, ima snažan interes podržati i pomoći BIH u političkom, društvenom i gospodarskom razvoju koji bi je približio članstvu u EU. U tom smislu RH pruža pomoću u području obrazovanja, zdravlja, kulture, institucijalnih reformi i usklađivanja sa zakonodavstvom EU. BIH pomažemo u jačanju civilnog društva, osnaživanju mladih, obnovi i izgradnji te potičemo malo poduzetništvo za drugarstvo i razvoj privatnog sektora. Podrška BIH usmjerena je na razvoj cjelokupnog društva s dodatnim naglaskom na hrvatski narod kao glavnog pokretača sustavnih proeuropskih reformskih procesa i jamca opstojnosti multietničke BIH. Kako bi svoju razvojnu suradnju u BIH usustavila i učinila djelotvornijom te na taj način najbolje odgovorila na razvojne potrebe BIH, RH, će izraditi višegodišnji razvojni program u kojem će biti okupljene sve razvojne aktivnosti. Razvojni program biti će izrađen, proveden i nadziran u suradnji s nadležnim tijelima BIH. Te će biti usklađen s razvojnim nastojanjima EU, kao i drugih donatora aktivnih u BIH. Na taj način otvoriti će se i mogućnost razvojnih partnerstva s vodećim donatorima u toj zemlji. Drugi zemljopisni prioritet je južno i istočno susjedstvo, koji jie nakon jugoistočne Europe sljedeći Hrvatski interesni prsten koji je od sigurnosnog, gospodarskog i političkog značaja ne samo za RH, nego i za EU. Navedeno područje zbog svog zemljopisnog položaja svojevrsni most između EU, Afrike i Azije. U tom pogledu ova regija važan je dionik u raspravama o sigurnosnim i migracijskim pitanjima, ali i partner s velikim kapacitetima za razvoj gospodarskih odnosa. Unutar šire regije južnog i istočnog susjedstva, RH, će posebnu pozornost, obratiti na suradnju sa sljedećim zemljama, Egipat, Irak, Libanon i Siriju. Opsežniju, programsku suradnju u ovoj regiji Hrvatska će usmjeriti na 2 programske države. Prva je Jordan iz južnog susjedstva. Jordan se može izdvojiti kao primjer političke stabilnosti koja pozitivno utječe na gospodarski i društveni razvoj. Jordan je susjedno često odredište za izbjeglice iz okolnih kriznih područja. Dosadašnja razvojna suradnja RH i Jordana u području mira i sigurnosti, pokazala je značajne pozitivne učinke i ojačavanje suradnje, donijeti će koristi za obje države. Druga programska država je Ukrajina. Zemljopisni položaj Ukrajine čini važnim partnerom za suradnju između političkog istoka i zapada. Radi se za EU o značajnoj zemlji o pogledu političke i sigurnosne nestabilnosti, a trenutna politička sigurnosna i gospodarska situacija u Ukrajini poznata je RH. Upravo iz tog razloga RH prenoseći vlastita iskustva putem međuinstitucionalne suradnje već pridonosi a namjerava i nastaviti sustavno pridonositi umanjenju posljedica sukoba posebno kroz prenošenje hrvatskih iskustava u mirnoj reintegraciji znanja i iskustava u pridruživanju EU te kroz pružanje humanitarne i razvojne pomoći uključujući kroz projekte izgradnje institucionalnog i zakonodavnog okvira za upravljanje skrbi o prognanim i izbjeglim osobama protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja kao i psihosocijalne pomoći žrtvama, zaštite kulturnog blaga, obuke liječnika u liječenju posttraumatskog stresa te resocijalizacije branitelja i druge. Treći zemljopisni prioritet su države u razvoju. Suradnjom s ovim državama RH će imati priliku izravno prenositi vlastita iskustva ali i otvoriti mogućnosti daljeg razvoja međusobne suradnje na političkom i gospodarskom planu, poticanje razvojne suradnje sa državama poput Afganistana i Tanzanije pomoći će između ostalog i RH u širenju razvojne suradnje izvan užeg regionalnog djelokruga te će osigurati otvorenost prema državama koje iskazuju potrebu za hrvatskim iskustvima dok će suradnja sa Kolumbijom otvoriti mogućnost drugih oblika političke i gospodarske suradnje kao i međusobne razmjene iskustava i suradnje u drugim zemljama u razvoju. Do sada su navedene specifične sektorske i zemljopisni prioriteti kao i načela razvoja, suradnje i humanitarne pomoći. Nadalje kako bismo ostvarili navedene prioritete i našu suradnju učinili djelotvornijom vodili smo se sljedećim konkretnim ciljevima. U međunarodnim donacijama i projektima promicati ćemo međuovisnost mira, sigurnosti i razvoja kao preduvjet za napredak. Također želimo promicati vidljivost i vrijednost iskustava novih donatora kao i važnost vlastitog iskustva u razvojnoj politici pri čemu ćemo promicati i koristiti vlastita iskustva demokratske tranzicije. Namjeravamo jačati političku i projektu suradnju sa partnerima u Hrvatskoj osobito sa gospodarskim sektorom, civilnim društvom, akademskom zajednicom i institucijama te na taj način ojačati njihove spoznaje i kapacitete za sudjelovanje u razvojnoj politici kao i povlačenje sredstava iz vanjskih instrumenata EU što je uostalom i jedan od važnijih ciljeva djelovanja Vlade RH. Smatramo bitnim ojačati svijest u javnosti o važnosti, prednostima i našoj niši u razvojnoj politici. Konačno, raditi ćemo na daljnjem poboljšanju zakonskog, administrativnog i proračunskog okvira za kvalitetniju i djelotvorniju provedbu politike razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Time želimo napraviti i dalji iskorak prema etabliranju RH kao razvijene države i donatora sa jasnom vizijom koja pomaže drugima i time ispunjava vlastite prioritete. Na kraju nekoliko konkretnih podataka o dosadašnjim aktivnostima RH u međunarodnoj, razvojnoj i humanitarnoj politici. Od 2011. godine otkako smo isključivi donator, hrvatske institucije su provele ukupno preko 1300 razvojnih i humanitarnih projekata. Od toga je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provelo više od 80 projekata. Samo u BiH Hrvatska je od 2011. godine provela više od 500 projekata. Primjerice, Hrvatske je 2016. godine za službenu razvojnu pomoć izdvojila ukupno 279,5 milijuna kuna što predstavlja 0,08% od bruto nacionalnog dohotka. Ovdje treba napomenuti kako se EU kao najveći i najvažniji globalni donator obvezala do 2030. godine skupno izdvojiti 0,7% od bruto nacionalnog dohotka. To možemo vidjeti kao priliku da kroz ovaj oblik suradnje promičemo svoja vlastita iskustva i kapacitete, ispunimo vanjskopolitičke prioritete i ojačamo svoju vidljivost u ovoj politici. Najveća vidljivost i djelotvornost stječe se provedbom izravnih bilateralnih projekata u zemljama u razvoju. Hrvatska je tako između ostalog gradila, obnavljala, obučavala i poticala poduzetništvo u nama ključnoj partnerici BiH, gradila škole i knjižnice te poticala žensko poduzetništvo u Afganistanu, liječila djecu iz Iraka, obučavala o minskom djelovanju u Kolumbiji u Jordanu, prenosila znanja o izgradnji održivog turizma u Tunisu, podučavala liječnike o liječenju PTSP-a u Ukrajini te pomagala u pretpristupnom procesu u zemljama kandidatima za članstvo u EU. Osim toga, Hrvatska je aktivan partner u brojnim multilateralnim projektima i inicijativama unutar UN-a, Europske unije i u međunarodnim organizacijama. Tako je financijski podržan zakladni fond EU za Komumbiju a u pripremi je i potpora Zakladnom fondu za Afriku kojim se korijenski rješava pitanje nezakonitih migracija. Također u tom kontekstu razmatramo financijsko sudjelovanje u drugim inicijativama i fondovima EU-a poput inicijative o gospodarskoj otpornosti i Europskog fonda za održivi razvoj. I konačno Hrvatska redovito pomaže potrebitom stanovništvu u brojnim humanitarnim krizama diljem svijeta primjerice u Makedoniji i BiH, Iraku, Siriji itd. Zaključno, Nacionalna strategija razvojne suradnje za razdoblje 2017. do 2021. godine rezultat je uspješne suradnje niza tijela, nevladinog sektora, gospodarskih udruženja i znanstvenih institucija. Stoga vjerujemo da će nam ovaj dokument biti dobar vodič i podloga kako bi u sljedećem razdoblju razvojna pomoć bila još koncentriranija, realnija, učinkovitija i vidljivija u međunarodnoj zajednici. Plan je u sljedećem razdoblju usmjeriti naše aktivnosti na bolje usklađivanje gospodarskih i vanjskopolitičkih ciljeva. Nakon donošenja Nacionalne strategije uslijedit će usvajanje provedbenog programa gdje ćemo se usredotočiti na ključne projekte u Bosni i Hercegovini, jugoistočnoj Europi kao i drugim prioritetnim zemljama. Zahvaljujem potpredsjednici Vlade. Imamo čak 9 replika. Prvi je poštovani kolega Pernar, izvolite. Uvažena gospođo, pričali ste o tome kako Hrvatska država služi odnosno promiče mir, vrijednost ljudskog života, usudio bih se reći čak slobodu i ne znam kakve vrijednosti. Međutim, u isto vrijeme kada propagirate humanitarnu pomoć i usudio bih se reći prikazujete vanjsku politiku naše zemlje kao neki arhitip Majke Tereze Hrvatska država prodaje oružje Saudijskoj Arabiji koja vrši agresiju na najsiromašniju zemlju arapskog poluotoka to je Jemen. Stotine tisuća ljudi tamo gladuje. Znači humanitarna situacija je katastrofa, a vi gledajući u uskom smislu svoj profit prodajete oružje Saudijskoj Arabiji na isti način na koji je Hrvatska prodavala oružje i u Siriji, znači na isti način. Odnosno ne Siriji naravno nego zemljama koje su prosljeđivale to oružje onima koji otkidaju glave, guraju i bacaju ljude sa krovova ili jednostavno im pucaju u leđa samo zato jer nisu dio njihove sekte ili čega već. Znači Hrvatska država svojim oružjem potpomaže sukobe, sukobe u kojima stradavaju uvijek siromašni ljudi, sukobe u kojima s jedne strane se nalazi manje-više goloruk narod, a s druge strane nalazi se ili teroristi ili najgori mogući oblik terorizma, a to je državni terorizam. To je ono što Saudijska Arabija radi. Vaše ponašanje ovdje u Saboru podsjeća me na onaj primjer one knjige doktor Jekyll mister Hyde, gdje znači jedna osoba ima zapravo dvije ličnosti i to je u suštini kao i hrvatska Vlada. Hvala. Druga replika poštovani kolega Ante Babić, izvolite.

I drago mi je, možda niste posebno naglasili promjenu paradigme da se zapravo više ne govori o razvojnoj pomoći već o razvojnoj suradnji. To podsjeća na onu poslovicu kinesku „Ne treba dati čovjeku ribu, treba ga naučiti loviti ribu.“ Međutim, možda potiho se provuče nešto što onako se usput spomene, a to je zapravo iskustvo RH u ovih 25 godina. I ono je jako značajno kada se pogleda taj prijelaz iz jednog političkog sustava u drugi sustav, jedan nametnuti rat, jedna agresija koja se dogodila, snalaženje u tom ratu, zatim prijem velikog broja izbjeglica gotovo pola milijuna, a time i organiziranje škola zdravlja, obrazovanja za sve te ljude ponovno jedna mirna reintegracija koja je trajala tri godine. To je jedno veliko iznimno i značajno iskustvo koje moramo kao mala država koristiti danas u svijetu i to možemo i dobivamo pohvale od mnogih, pa evo spomenuli ste Jordan. Ta razvojna suradnja mora biti jača, ona mora biti intenzivna, svakodnevna posebice zbog recentnih događanja u posljednje vrijeme i onih koji će se dogoditi u budućnosti i na tome trebamo jako ustrajati. Treća replika poštovani kolega Klisović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Gospođa potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih poslova spomenula je u svom izlaganju ispravno da osim država danas u međunarodnoj razvojnoj suradnji sudjeluju i drugi dionici kao što su civilno društvo, vjerske i znanstvene organizacije ili biznis, privatni sektor.

No, ono što mene zanima da li Ministarstvo vanjskih poslova planira napraviti jednu trajnu platformu, dakle naglasak je na trajnoj platformi odnosa i koordinacije sa civilnim društvom ili sa hrvatskim gospodarstvom kako bi uvezalo njihove interese u razvojnu politiku. Jer nije dovoljno dobro da samo tražimo pomoć civilnog društva kad imamo konkretan projekt i kad ga želimo u inozemstvu implementirati.

Evo na ovoj strategiji kada se govori o sektorskim prioritetima u onome dijelu koji se tiče dostojanstva osobe u dijelu koji se tiče osnaživanja žena i uloge žena. Mene konkretno zanima na koji način, odnosno da li je bilo ideja kako operacionalizirati to, taj cilj. I htio bih vam zapravo skrenuti pažnju na činjenicu da je 2015. ovaj Sabor donio Zakon o žrtvama seksualnog nasilja koji je, u Domovinskom ratu, koji je zapravo izuzetno dobro ocijenjen u međunarodnim institucijama u kojima su se vrlo pozitivno izražavale recimo … [[Govornik govori engleski, ne razumije se.]] itd. Tada je ministrica, tadašnja ministrica Pusić je zapravo i ta Vlada je ostavila dobre temelje da Hrvatska se može mnogo snažnije i mnogo bolje profilirati baš na tom području pomoći žrtvama seksualnog nasilja i kako bi to mogao na neki način postati jedan od prepoznatljivih oblika razvojne pomoći koje Hrvatska daje. Također u to vrijeme su vođeni i razgovori sa Europskom komisijom upravo na tu temu. Pa evo ukoliko, volio bih čuti što mislite na tome, da li postoji nekakva ideja da se dalje gradi na tim temeljima. I naravno još možda vrijedi spomenuti da je taj zakon bio interesantan, između ostaloga i zato što je na njega u potpunosti implementirana Istambulska konvencija koja tada nije ratificirana ali evo uskoro nam dolazi na stolove. Hvala lijepa. 5. replika, poštovani kolega Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena potpredsjednice Vlade, vi kao čelnica vanjskih poslova zajedno naravno sa predsjednicom Republike i svim ostalim čimbenicima trebali bi raditi znači na strategiji politika, vi ste ih ovdje pročitali, one su sve jako bitne od sigurnosnih, trgovinskih, gospodarskih, humanitarnih. Međutim, koliko se poduzima po pitanju koje mjere se namjeravaju da se naši resursi koje imamo a to je voda, zrak, poljoprivreda, prehrambena proizvodnja, energetika da se iskoristi u razvoju kao razvojni potencijal u RH a ne da nam, u biti mi dovedemo se u poziciju da strancima plaćamo subvencije i da naši mladi zbog toga odlaze u Irsku. Pa vam postavljam jedno konkretno pitanje, voda kao vrlo bitan resurs a znamo da imamo veliki potencijal vode, koliko ste poduzeli da naša voda ode na tržište jer je žalosno što stranci dolaze do naših izvora kao npr. u Cetini za vrlo mali novac. Koliko ste poduzeli mjera da se voda koju trebamo zaštiti a ne oštetiti prezentira u svijetu i da je mi naplaćujemo jer znamo da je skuplja od nafte?

Vi bi morali znati kao ministrica vanjskih poslova, znamo da je vlasnik projekta gospodin Burić ali tko je investitor koji će uzeti 25% hrvatske energetike ili 1000 megavata. Evo na ova pitanja mi odgovorite jer vjerujem ako itko zna to vi znate. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice Vlade, slušao sam vaše izlaganje koje se jednim dobrim dijelom dakle, jednim dobrim djelom je bilo obično nabrajanje vrlo lijepih termina. Između ostalog ste govorili o sigurnosti, dijalogu, sprječavanju sukoba, jačanju odgovornosti, održivom razvoju, solidarnosti, pravednosti, humanosti, rješavanju uzroka sukoba, dostojanstvo svake ljudske osobe itd. Međutim, to vaše teoretsko izlaganje ima jedan vrlo ozbiljan defekt a taj je naime vaša praksa jer hrvatske Vlade u zadnjih nekoliko godina pa evo i u vrijeme sada kada vi imate mandat ilegalno prodaju oružje dakle u ratna područja. Prije svega mislim na Siriju i na Jemen gdje se između ostaloga hrvatskim oružjem vrše ratni zločini. I vi to vrlo dobro znate. O tome je napisano već na desetine članaka i u hrvatskom tisku i u stranom tisku. I ne samo da su počinjeni brojni ratni zločini nego hrvatsko oružje završava u rukama terorističkih organizacija kakve su al-kaida i islamski kalifat. Pa mislim da se tu radi o jednom vrlo, vrlo velikom i ozbiljnom raskoraku na koji biste vi hitno trebali odgovoriti. Između ostaloga i zato što Hrvatska tim činom krši UN ugovor o trgovini oružjem a također krši i domaće hrvatsko zakonodavstvo. Mislim da je krajnje vrijeme da Hrvatska nešto poduzme po tom pitanju a prije svega da se glasno i jasno očituje o navodima koji su objavljeni na toliko puno mjesta a do sada o njima niste rekli niti jedno slovo. Izvolite. Poštovana gospođo ministrice u vašoj raspravi oko međunarodne razvojne suradnje istaknuli ste važnost vanjsko-političkih ciljeva koji bi trebali biti usklađeni sa onim koji su ciljevi našeg gospodarstva odnosno gospodarski interesi RH. Ali ja ne vidim baš puno poveznica između onoga šta mi međunarodno sudjelujemo u određenim aktivnostima pogotovo u ovom dijelu pomoći koji ste ovdje isticali i našeg gospodarskog interesa. Ne vidim kakav to mi interes gospodarski ostvarujemo u ovim zemljama koje ste naveli, rekli ste Jordan, rekli ste Ukrajina. Čak mislim da nam je zbog situacije u Ukrajini možda i ugrožen jedan dio gospodarskog interesa zbog toga što vidimo da imamo problem oko rješavanja gospodarskih odnosa sa Rusijom. I onda nam se dešava kada naša predsjednica ode u službeni posjet u Rusiju da se desi jedna vrlo rijetka situacija da netko nenajavljen dođe, evo tu je iskusni diplomat Miro Kovač, da netko nenajavljen dođe na sastanak sa predsjednikom druge zemlje. To se vrlo rijetko desi. Ali nama se evo recimo u Rusiji desilo. I znam da ljudi koji su u diplomaciji, hvala Bogu tu ih ima puno takve slučajeve rijetko susreću. Tako da to isto pokazuje kakav je odnos tih zemalja prema nama zbog nekih naših aktivnosti vezano uz druge zemlje. Ali ono što mene posebno muči je spominjali ste pomoći u edukaciji šta podržavam siromašnih zemalja, odnosno djece iz siromašnih zemalja ali ne podržavam da u isto vrijeme planiramo potrošiti milijarde kuna na kupnju zrakoplova iz razvijenih zemalja dok naša djeca u Hrvatskoj osiguran prijevoz, dok nemaju svih osigurane udžbenike, dok profesori zarađuju ispodprosječno, to ne smijemo raditi i nadam se da to nije dio razvojne suradnje koju također HDZ-ova Vlada planira. Hvala lijepo. Ministrice, ovako, to sam prije govorio 20 puta, bit politike je kadrovska politika. Ja recimo ne znam po pitanju vašeg izlaganja ima nešto šta se zove naučena lekcija, vojnik sam većinu života i te novčane lekcije se primjenjivaju na terenu šta mi imamo u Hrvatskoj. Tu smo govorili o propisima EU itd. Imate stotine zakonskih propisa svake godine. Ali naši, kome mi možemo predavati išta ovde ako nismo sredili svoje dvorište po pitanju ortačkog kapitalizma, disfunkcionalnog sustava, znamo kakvo je pravosuđe, korupcija, siva ekonomija koja je do 30% Dok to ne riješimo kako ćemo mi preživjeti u jednoj globaliziranoj i digitaliziranoj na tržištu. Danas sam govorio o otuđenom zemljištu. I korupcija nije samo rak rana Hrvatske države nego svih drugih post komunističkih društava. Šta radi po tom pitanju? Ja bih volio jedanput da mi sjednemo za stol i da mi usavršavamo to centralizirano planiranje i da odredimo koji su prioriteti za Hrvatsku. Ali ja sam rekao prije da u ovakvoj državi kakva je sada po pitanju investicije, gdje su kapitalne investicije za Hrvatsku, gdje je taj pravni okvir. To su naši problemi. Ja ne vidim kome mi možemo išta iskustva prenositi ikome. Mi još nemamo u Hrvatskoj ni muzej Domovinskog rata. I sami ne znamo što se dogodilo ovde.

I kako mogu sjediti u Ministarstvu vanjskih poslova ljudi koji su bili u tom sustavu i radili su za tajne službe, Službu državne bezbijednosti [[Upadica predsjednik: Hvala.]] kad su te službe vršile atentate nad Hrvatima vani. 9 zadnja replika poštovani kolega Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena potpredsjednice Vlade, gospođo Pejčinović Burić. Pa evo ono što je uglavnom na neki način i cilj ove strategije je postavljanje takvog odnosa između davatelja i primatelja da oni postanu partneri, da se napusti taj odnos. Vi ste kroz ove sektorske i kroz zemljopisne primjere pokazali što je zapravo suština strategije. Ono što se u strategiji stidljivo spominje, a meni se čini iznimno bitnim to iskustvo RH u tadašnjoj Republici Jugoslaviji, a to je Pokret nesvrstanih. I tada su bile zastupljene ideje koje se i danas spominju u strategiji, a prije svega to je uzajamno poštovanje i načelo potpomaganja u demokratskom razvoju. Istina je u tom pokretu je bilo veliki broj zemalja sa sumnjivim likovima koji su bili diktatori. Međutim, te zemlje se i danas suočavaju sa problemima pogotovo kad govorimo o Libiji, Siriji ili drugim zemljama koje se moraju transformirati i proći onaj dio priče, a koji se ovdje spominje jako dobro u strategiji a to je 25 godina koje iskustvo ima RH. U tom smislu mislim da u strategiji taj period trebalo jače naglasiti, ne treba se toga stidjeti, jer mislim da unatoč tome kažem što su bili tu razni likovi, ali taj pokret je sam obilježio jedan povijesni dio i mislim da ga je bilo vrijednije spomenuti u ovoj strategiji malo opširnije. Nastavljamo onda dalje. Poštovani Miro Kovač predsjednik Odbora za vanjsku politiku. Ne? Onda otvaram raspravu. Prva se za riječ javila poštovana kolegica Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS i HSU. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Strategija razvojne pomoći i humanitarne pomoći iako su to dvije različite stvari, ali i jedna i druga imaju bez daljnjega važnu ulogu u profiliranju vanjske politike, odnosno mislim da su jedan od najvažnijih i potencijalno najefikasnijih instrumenata vanjske politike. Često su potisnuti i zanemareni jer možda nemaju momentalni efekt, ali već gledano u nekim srednjoročnim okvirima potencijalno mogu proizvest vrlo pozitivne efekte za jednu zemlju u cijelom nizu dimenzija od gospodarske koja se najčešće spominje koja je naravno vrlo važna, ali i jedne koja se meni čini još važnijom a to je izgradnje međunarodnog ugleda i statusa jedne zemlje, izgradnje onog što se nekim modernijim jezikom zove imidža jedne zemlje. I ovisno o imidžu pogotovo kad se radi o malim zemljama utjecaj te zemlje u međunarodnim organizacijama se bitno mijenja. To možda izgleda nevjerojatno na prvi pogled, ali faktički bitno se mijenja koliko vrijedi riječ jedne zemlje u različitim multilateralnim i organizacijama, ali i inicijativama i projektima. Dakle, jednokratnim projektima, pa i onda kad su interesi te zemlje bitno dovedeni u pitanje. Dakle, da bi mogli efikasno braniti svoje interese vrlo je važno kakav ugled, imidž, kakvu sliku ste o sebi stvorili međunarodno. I u tom pogledu razvojna pomoć i humanitarna pomoć i cijeli projekt razvojne humanitarne pomoći ima veliku ulogu. Također taj koncept ili taj projekt i njegovi ciljevi se snažno odražavaju i na unutarnju politiku. Ne treba se zavaravati da je vanjska politika općenito, a naročito u ovoj dimenziji razvojne i humanitarne pomoći, nešto što je potpuno odvojeno ili što nema puno veze sa unutrašnjom politikom i situacijom u zemlji, obrnuto, reflektira se vrlo snažno na to kako mi sebe vidimo kao društvo. Dakle, kakvo smo mi društvo ili kakvo društvo u ovom slučaju kad se radi o konceptu, kakvo društvo želimo biti i kroz to se projiciraju i vrijednosti koje kao društvo zastupamo. I u konceptu razvojne pomoći bez daljnjega tu te vrijednosti koje zastupamo međunarodno de facto prenosimo na sebe kao na domaćem planu, dakle, unutrašnjoj politici. Jedan preduvjet da bi ovaj ili bilo koji malo širi koncept razvojne suradnje, mogao i humanitarne pomoći, mogao funkcionirati je zakon na kojem smo mi počeli raditi, nažalost nismo ga nikada proveli kroz Parlament, ali praktički je bio završen i koji je vrlo važan da bi se moglo uopće ovo raditi, a to je zakon koji omogućava, ne samo recimo na onaj način na koji naši policajci ili vojnici mogu surađivati i sudjelovati u međunarodnim misijama i da mogu i visoki državni činovnici, dakle, ljudi koji su u državnom aparatu, a stručni su za pojedine teme, ne znam, od, kaj ja znam, od irigacije, do zdravstvenih tema. I ljudi iz civilnog društva, sudjelovati u našoj međunarodnoj razvojnoj pomoći. U ovom trenutku mi zapravo nemamo načina, kako slati predstavnike civilnog društva koji su jedan od vrlo važnih, pogotovo u kriznim situacijama, u državama koje je ili rat ili neka vrsta sukoba ili krize na dijelu, vrlo često tamo gdje država ne može doprijeti. Može doprijeti civilno društvo, dakle, mogu doprijeti predstavnici civilnog društva, međutim, mi u ovom trenutku nemamo zakonske mogućnosti da to učinimo. Dakle, da šaljemo i da podržimo predstavnike civilnog društva koji bi u takvom slučaju sudjelovali ili visoke državne činovnike koji imaju specifična znanja o nekom području a nisu bilo vojnici, bilo policajci. Tako, da to je jedno pitanje i jedna preporuka, da bi bilo po mom mišljenju vrlo dobro da se ta zakonska prepreka ukloni i taj zakon donese kako bi se moglo proširiti krug ljudi koji sudjeluju u ovome.

Pretpostavljam u prvom redu se odnosi na znanja vezana na izgradnju institucija, post … [[Govornik se ne razumije.]] rješavanje konflikata, post konfliktnu izgradnju institucija, gdje je nama znatno pomogao cijeli koncept EU, ali to je bez daljnje korisno i za države koje nisu u Europi i nemaju namjeru ulaziti u EU, ali imaju namjeru imati funkcionirajuće institucije. Mi smo koristili tu europska iskustva, međutim, ona su naravno, pogotovo filtrirana kroz jednu zemlju kao što smo mi, značajna i bez daljnja upotrebljiva. Međutim, koliko ja znam, taj katalog znanja je u velikoj mjeri već napravljen. Dakle, mi smo pripremili jednu takvu vrstu kataloga znanja u okviru jednog projekta koji su provodili UN i moje pitanje ovdje da li se koristi taj katalog znanja koji je već napravljen, naravno tu se može dodati još dodatnih stvari, dodatnih eventualno novih iskustava, ali u okviru tog UN projekta, mi smo katalog znanja i upotrebljivih iskustava sačinili. Upozoravam na jednu poteškoću, a to je kad dođe do toga, da ta znanja treba faktički prenositi, vrlo je teško dobiti ljude koji s tim znanjima raspolažu bilo zato što su u civilnom sektoru, privatnom sektoru, momentalno ili zbog nepostojanja ovog zakona koji državnim činovnicima omogućava sudjelovanje na taj način u razvojnoj suradnji. Mi smo radili to recimo sa pravosudnim policajcima, oni su vrlo često išli u takvu vrstu, ali tu je pomogla činjenica da se je to na neki način moglo regulirati kod policije, zato mislim da je i ovaj zakon važan i treba koristiti katalog koji imamo. Za nas je također važno jer 2 su aspekta, koja možda ovdje nisu naglašena razvojne suradnje, vrlo važna, ali različita po svojoj naravi i po ciljevima koji za zemlju mogu postići. Jedno je bilateralna suradnja. U bilateralnoj suradnji direktno Hrvatska sudjeluje sa nekom dr. zemljom u razvojnom projektu ili intervenira u jednoj humanitarnoj krizi. Druga situacija je suradnja sa međunarodnim organizacijama.

Za Hrvatsku bilo, mi smo čak i jedan od tih ciljeva sami uspjeli definirati u tom kontekstu, mislim cilj 16, ali unutar toga bi bilo jako dobro da se mi uklopimo i nekako vodimo računa u suradnji sa međunarodnim organizacijama da se uklopimo u te ciljeve strateškog razvoja. U Ministarstvu vanjskih poslova imali smo centar izvrsnosti koji je bilo mjesto na kojem su se sakupljali i iz civilnog društva i državnoga aparata iskustva tranzicije, izgradnje institucija. Što je s tim? Jel' to još postoji, što se s tim događa? Imali smo u suradnji sa Ministarstvom kulture hrvatsku kuću. To nije direktno, nisu razvojni projekti ali bi se moglo povezati s njima obzirom da kroz projekte iz kulture de facto promiče neku vrstu pozitivnog imidža Hrvatske. Imali smo platformu civilnoga društva, dakle permanentnu suradnju sa institucijama civilnoga društva koja je bila apsolutno dragocjena i u mnogim situacijama koje su kolege ovdje spominjali, po mom mišljenju, ne dovoljno upoznati sa stvarnim činjenicama je upravo civilno društvo bilo to preko kojeg se mogla kad nije se moglo preko državnih institucija, preko kojeg se mogla i humanitarna i razvoja suradnja, ali naročito humanitarna suradnja uspostaviti. Hrvatska ima po mom mišljenju, značajne prednosti u razvojnoj suradnji. A to je prvo, mi smo dovoljno mali da nikog ne ugrožavamo. Obzirom na povijest razvojne i humanitarne suradnje, to je veliki plus i taj plus treba iskoristiti i staviti na djelo jer je vrlo često razvojna suradnja bila povezana sa različitim da upotrijebim jednu starinsku riječ, imperijalističkim ciljevima.

To u slučaju Hrvatsku nije problem i zbog toga suradnja sa Hrvatskom mislim da ima tu dodatnu prednost. I druga naša dodatna prednost je postkonfliktno iskustvo. Mi smo preživjeli postkonfliktno iskustvo za koje mnogi kažu da je katkad teže od konflikta samoga. E sad, neki kolege su tu spominjali i tu postoji naravno, to je nije neopravdano spomenuti, a to je da bi mogli prenositi svoje iskustvo i svoje znanje, rezultat tog iskustva mora biti pozitivan. Dakle vi morate imati dobre institucije, morate imati funkcionirajuće institucije recimo zaštite ljudskih prava, morate imati funkcionirajuću zaštitu različitih vrsta manjina. U tom pogledu kao što vidite je unutrašnja i vanjska politika su usko povezane i ako nemate dobro iskustvo i ne možete pokazati dobre rezultate, onda je mala vjerojatnost da će netko od vas to htjeti kupiti. Jedna primjedba jer će mi pobjeći vrijeme, vezano na suradnju sa BiH-om. Dakle ovaj koncept koncentričnih krugova mislim da je logičan, to smo mi također koristili u vanjskoj politici i kroz to logičan je i ovdje. Međutim, BiH za nas naravno važna iz niza očitih razloga, ali je vrlo važno vidjeti na kojim projektima, nije ni najmanje svejedno ne samo u BiH-u, naravno nego i svugdje drugdje, ali u BiH-u pogotovo, na kojim projektima mi surađujemo sa BiH-om. Da li su to projekti koji pomažu BiH-u da se razvija prema ajmo reći, nekom modelu europske države i buduće članice EU-a, što smo donekle neke korake uspjeli u tom pogledu napraviti ili su to projekti podjele i razjedinjavanja društva u BiH-u. I to je ključna stvar. I da li je suradnja sa BiH-om dobra ili ne, vidjet ćemo kad vidimo tip projekata a tu je bilo strašnih projekata. Apsolutno strašnih projekata i apsolutno neprihvatljivih sa pozicije buduće članice EU-a, a činjenica je da Hrvati u BiH-u imaju taj prostor. Taj prostor nositelja europske budućnosti BiH-a. Izvolite. Uvažena kolegice Pusić, govorili ste u svom govoru o međunarodnom ugledu naše zemlje, međutim kao što i sami znate, svaka zemlja koja je sluganska, koja je marionetska, kojom se upravlja izvana, koja nema svoju vanjsku politiku, već samo provodi direktive koje stižu bilo iz Washingtona, Bruxellesa ili nekog drugog centra moći, takve zemlje nažalost, nitko u međunarodnoj politici ne cijeni. Takve zemlje koje se nalaze u vazalnom položaju, neka su se zvale satelitske zemlje. To su zemlje koje ne predstavljaju ništa i čije mišljenje niti ikoga zanima niti išta vrijedi. Zašto? Zato jer one svoje mišljenje i svojeg stava nemaju. Vi ste išli svojedobno u utrku za mjesto glavnog tajnika UN-a jer ste bili uvjereni da takvu vašu politiku koju ste provodili ili kako naša zemlja provodi, netko u svijetu cijeni. Međutim, doživjeli ste hladan tuš. Hladan tuš kad ste vidjeli zapravo da vaš ugled kao osobe u UN-u ili naše zemlje zapravo ne predstavlja ama baš ništa, odnosno slikovito rečeno uopće ne postoji. Nažalost bili ste ministrica vanjskih poslova, bili ste sastavni dio Vlade, mogli ste na to utjecati. Mogli ste na to utjecati, mogli ste mijenjati percepciju naše zemlje, učinili niste apsolutno ništa da se promijeni njen status. Znači Hrvatska je danas jednako sluganska i vazalska kao što je bila i u doba vašeg mandata.

gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar govorite o nečemu o čemu nemate udaljenog pojma. Dakle što se tiče sluganskog odnosa Hrvatske prema bilo kome to nije problem Hrvatske. Dakle problem Hrvatske je eventualno jedna konstanta u vanjskoj politici i politici u općenitoj i to svakoj zemlji treba neko vrijeme da dođe do toga da prepozna šta je vanjska politika i u kojoj mjeri je važno da u vanjskoj politici se djeluje po jednom kontinuiranom putu i da se ne mijenja svaki puta kada se promijeni Vlada ali do toga ćemo doći. Što se UN-a tiče, naša politika u UN-u je imala veliki ugled. I da ne prepričavam ovdje što mi je rekao nakon izbora novo izabrani glavni tajnik UN-a o našoj zemlji i našoj kandidaturi i o činjenici da je samo izostanak podrške Vlade, našem kandidatu odnosno meni u tom slučaju izazvao taj rezultat koji je izazvao i meni je rečeno bez podrške Vlade naravno tu šansi nema. Ali to je naštetilo ugledu naše zemlje samo utoliko ne zbog sluganskog odnosa nego zbog nepostojanja kontinuiranog razumijevanja da je vanjska politika jedna zajednička stvar i da ne treba u njoj stranjčariti.

Uvažena profesorice Pusić, kazali ste u svom govoru da biste za korištenje punog potencijala civilnog društva bilo potrebno malo doraditi pravni okvir koji postoji u RH a koji se odnosi na razvojnu pomoć ili ih jednostavno ne možemo slati temeljem trenutnog pravnog okvira u određene misije suradnje na području razvojne pomoći. I ja sam govorio o potrebi da se uspostavi jedna trajna platforma sa civilnim društvom radi razmjene iskustava ili njihovog uključivanja u aktivnosti razvojne pomoći. Nažalost nismo dobili odgovor, niti jedan od zastupnika na repliku koju smo uputili potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih poslova. No čini mi se da u ovom trenutku kada oporba poziva na dorađivanje pravnog okvira koji je potreban da se civilno društvo uključi u razvojnu pomoć da je samo malo potrebno sa strane vlasti, jedna mala volja kako bi se tako nešto i napravilo i kako bi sa riječi prešli na djela jer sve ono što pišemo u strategiji a nije moguće realizirati zbog našeg zakonodavstva, jednostavno je prazno slovo na papiru i ne znači ništa osim da uveseljavamo ovaj Sabor ili našu javnost. Ako smo ozbiljni onda moramo sve provedbene mehanizme utvrditi kako bi ove želje koje smo naveli u strategiji mogli pretočiti u stvarnost.

Jer mislim da će se bilo šta moći dogoditi isključivo ako Vlada zauzme takvo stanovište, Vlada kao cjelina, na čelu sa premijerom jer inače će se dalje otaljavati kako se otaljavalo. A u ovom području je apsolutno potrebna jedna malo hrabrija inicijativa. I ta hrabrija inicijativa može uključivati tu platformu civilnog društva i pravne okvire, mora uključivati donošenje onog zakona koji je već pripremljen a eventualno i malo hrabriji iskorak u komunikaciji sa zemljama izvan neposrednog okruženja. Poštovana kolegice, ja sam dvije riječi izdvojio iz vašeg izlaganja i mislim trebali bi više govoriti o prvoj riječi a ta riječ je vrijednost. Koje su vrijednosti u hrvatskom društvu? Jesu to vrijednosti iz bivšeg sustava gdje je prva zapovijed bila druže snađi se, malo radi, puno kradi, u gepek mito, živio drug Tito, ničije svačije itd. ili su to 10 Božjih zapovijedi koje su temelje civilizirane Europe? Tako vrijednosti o bivšem sustavu, šta ste imali, lažne akademske titule, imali ste gdje su ljudi napredovali ne po integritetu i profesionalnosti nego po vezi. I to se danas događa, vidite gdje se prodaju tamo ispiti studentima, itd. To znači, mi smo na moralnoj razini bivše države. Druga riječ, suradnja. Pa naravno suradnja, ja bih volio vidjeti više suradnje sa Bugarskom, recimo Poljskoj, Rumunjskoj, zemlje koje su proveli … [[Govornik se ne razumije.]] zakone, Poljska je npr. ispred nas sada jer tamo je došlo do katarze. I opet ponavljam bit politike je kadrovska politika. I davno je dokazano da sa kadrovima koji su umočeni u bivšem sustavu, koji ne mogu promijeniti mentalni sklop, ja sam vojnik, Njemačka kada se i ujedinila sve su više časnike smijenili, ni zašto, prvi razlog što oni glume demokraciju a ne mogu promijeniti mentalni sklop. Drugi razlog je što ste radili sa tajnim … [[Govornik se ne razumije.]] protiv svojega naroda, to nema katarze, a dio tog bivšeg sustava koji još vlada u ovoj državi su nevladine udruge i oni sprečavaju tu katarzu. Kakvo civilno društvo?

I tajne Vlade i udruge su samo floskula za nastavak bivšeg sinekura da ostaju na vlasti i njihovih nasljednika.

Kolega Glasnović hvala vam lijepo. Odgovor uvažene zastupnice Pusić Izvolite. Što se vrijednosti tiče, vrijednosti koje mi propagiramo ili bi trebali propagirati ili barem nominalno tvrdimo da propagiramo, a na kojima smo gradili cijelu svoju transformaciju, su ono što se zove europske vrijednosti. Kao i svaka takva kategorija, one su jedna vrsta, ako smijem upotrijebiti tu riječ pozitivne utopije. Dakle, pod pozitivnoj utopijom mislim, jedan cilj prema kojem se permanentno ide i prema kojem se orijentira, a koji nikada u potpunosti ili barem u ovom trenutku nigdje u potpunosti nije realiziran. Ali, ta činjenica da nije u potpunosti realiziran, ne znači, da one nama ne mogu koristiti kao putokaz, i mislim da nam trebaju koristiti kao putokaz i kao neka vrsta permanentne inspiracije i na tim vrijednostima, mislim da trebamo surađivati i njih prenositi. Što se suradnje i svega što se vezano na to tiče, komentirati ću samo jednu činjenica, dakle, Poljska je u ovom trenutku politički u lošoj situaciji, ekonomski je bolje preživjela ekonomsku krizu u Europi nego bilo tko drugi.

Gospođo Pusić vi ste rekli da su postojali neki strašni projekti razvojne pomoći u BIH koji su načinili ogromnu štetu Hrvatima u BIH. Prije nego što vas zamolim da mi malo eksplicirate nama svima ovdje, posebno meni, koji su to projekti, koji su tako strašni bili. Prvi, prve žrtve rata u BIH i oni koji su najviše izbili demografski u BIH. Danas vidimo da nije moguće promijeniti izborni zakon iako postoji odluka Ustavnoga suda BIH da se mora izmijeniti. To se pokušalo blokirati, oni tamo nisu ravnopravni. BIH ako ne promijeni izborni zakon nije pravna država.

I vas sad danas spominjete da su postojali strašni projekti razvojne pomoći RH koji su načinili štetu Hrvatima BIH.

Pa to bi vi kolega Kovač morali znati, jer ste i vi bili ministar, pa ste imali uvida u to. Recimo da se 5 ,6 puta farbala ograda iste crkve.

Novci koji su mogli bez daljnjeg ići u ono što bi bilo od koristi, a to je recimo osposobljavanje Hrvata u BIH za europski projekt. Ne za razbijanje društva, ne bacanje novaca tko zna kome i tko za zašto, ali sigurno ne za interese hrvatskog naroda, nego za neke privatne interese, to se vidi po tipu projekta, a i po broju ponavljanja, koliko su se takvi projekti ponavljali. A taj novac je umjesto toga mogao ići upravo za to da se Hrvati uspostave u BIH kao ono što bi mogli biti, a to je lideri europskog projekta BIH. Ne samo Hrvata u BIH, nego cijele BIH. To bi mogli biti. I naravno, da je problem u BIH, reprezentacija. Dakle, jedan od razloga demografskog stradanja, odnosno, takvog egzodusa, činjenica je da nema modela reprezentacije niti je postojao model reprezentacije koje bi mogao faktički reprezentirati interese Hrvata. Ali to, na tome se ne radi, sa ovom vrstom razvojnim projekata, na tome se ne radi sa izgradnjom velebnih zdanja milijunske vrijednosti, na tome se radi profiliranjem i projektima sa Hrvatima u BIH koji im mogu omogućiti vodeću ulogu u europskoj budućnosti BiH-a cijele.

U ime kluba MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Grmoja, izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege mi nismo imali prošli tjedan glasovanje o uvrštavanju novih točaka u dnevni red, a u petak nije nas bilo ovdje previše u sabornici. Potpredsjednik Sabora Furio Radin nam je najavio za srijedu glasovanje što bi značilo da bi se kroz to glasovanje uvrstile i nove točke u dnevni red. Međutim, evo došli smo jutros i glasovanja nema. Znate zašto nema glasovanja? Zato što sam ja u petak uputio u proceduru izmjenu odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva kojem su potporu dali svi oporbeni klubovi i jedan zastupnik vladajuće većine. Kada bi svi ti klubovi stali iza toga to bi bilo negdje 74 potpisa, odnosno 74 ruke u Saboru. Očito je da je namjera da to ne uđe u dnevni red, da idući tjedan vrlo vjerojatno ne zasjedamo i čeka se trenutak da se dogodi ovo što HDZ željno iščekuje i na što se oni pozivaju, da onda kažu povjerenstvo po sili zakona više ne može raditi. Znači nakon mjeseci i mjeseci da pristanu uopće na saborsko istražno povjerenstvo sada opstruiraju njegov rad, znači opstruiraju i traže sve moguće načine kako da tog istražnog povjerenstva ne dođe. A dao sam konkretan prijedlog. Bio je dogovor na ovom prvom neformalnom sastanku da će se uputiti izmjena odluke u saborsku proceduru. Nitko je nije uputio, evo pa sam ja krenuo u tu inicijativu, skupio potpise, a to je bio zadatak onih koji su izglasali povjerenstvo, da upute izmjenu odluke. Namjera je da se sakrije puna istina o Agrokoru. A ono što je zanimljivo sa mnom se složio i Vladimir Šeks u svom posljednjem intervjuu, glavni ideolog HDZ-a, tvorac ove većine koji je ohrabrio HNS preko određenih punktova kako on to kaže. Nadam se da to nisu pravosudni punktovi. Kaže ovako Šeks: „Istraživati bi se mogle sve ostale okolnosti vezane za osnutak i funkcioniranje Agrokora. Činjenice koje izlaze izvan okvira kriminalnih radnji. Ja naravno nisam savjetnik oporbe, ali bih im ipak savjetovao da predlože osnivanje povjerenstva kojim bi se istražilo funkcioniranje koncerna poput Agrokora, kakav je bio odnos političke vlasti prema njemu, kakav je bio odnos bankarskog sustava, kako su se postavljale razne vlade. Sa ovim mojim prijedlogom izmjenom odluke unutar koje sam maknuo ovu točku koja se tiče kvalitete financijskih izvješća u koncernu Agrokor, upravo takvu odluku drage kolege imate iz HDZ-a, odnosno iz većine predanu. Vi je samo sad trebate uvrstiti na dnevni red i sve smo riješili. Evo drago mi je da se i ja nekad slažem sa Vladimirom Šeksom, tako da ako ćete ga poslušati kao što ste ga poslušali kod formiranja saborske većine i kad je već čovjek odigrao tako ključnu ulogu u hrabrenju preko određenih punktova idemo sada ga poslušati i o ovome i ovo znači staviti na glasovanje, izglasati ovu odluku i krenuti sa radom saborskog istražnog povjerenstva. A što se tiče vaše namjere da gasite saborsko istražno povjerenstvo jedini tko može, a zbog toga ćete trpjeti ozbiljne političke posljedice može ovaj Hrvatski sabor koji je izglasao saborsko Istražno povjerenstvo. Ono drugačije ne može prestati s radom, pa očekujem ako već nas zavlačite ovoliko dugo da uputite tu vašu odluku, taj prijedlog u proceduru, da o tome raspravimo i da onda glasamo i da svi u Hrvatskoj vide da HDZ i njihovi koalicijski partneri iz HNS-a čiji je čelnik također imao Ledo škrinju u svom stanu, da i oni također kažu hrvatskoj javnosti da ne žele punu istinu o Agrokoru, da ne žele da se sazna koji su ljudi odgovorni.

Poštovani Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Najprije na ovu tezu kolegi Grmoji da HDZ opstruira rad povjerenstva. Da je po vama kolega Grmoja povjerenstva ne bi ni bilo. Dakle, po vama ga ne bi ni bilo. Ja ne znam što radi medijski predsjednik povjerenstva. On predsjedava s povjerenstvom u medijima. Šalje poruke u ime povjerenstva i to odluke za koje ga nitko nije ovlastio. Odluke koga će pozvati a da to povjerenstvo nije o tome donijelo odluku. On se prijeti kao predsjednik povjerenstva da će podnijeti kaznenu prijavu. On može kao građanin, kao što je i kolega Petrov kao građanin, a ne kao predsjednik Sabora podnio kaznenu prijavu može isto tako kaznenu prijavu kolega Orsat Miljenić kao građanin. Ali kao predsjednik povjerenstva kaznenu prijavu može podnijeti onog trenutka kad većina od ukupnog broja nazočnih, od ukupnog broja članova povjerenstva za to donese odluku. Prema tome, ne vidim razloga i ja prozivam predsjednika povjerenstva što čeka. Jeste li donijeli poslovnik o radu? Niste. Jeste li utvrdili dinamiku rada? Niste. Imate već 15 dana povjerenstvo, a još predsjednik povjerenstva osim jedne sjednice nije sazivao druge sjednice. Ja postavljam pitanje zašto?

I nitko ne priječi, pogotovo mi u HDZ-u, ne priječimo Povjerenstvo da radi. Ja pozivam predsjednika Povjerenstva gospodina Orsata Miljenića, da sazove Povjerenstvo i ovo što kolega Grmoja govori, nek' se nastavi sa radom. Ali kolega Grmoja, vi to jako dobro znate i vi svi zastupnici MOST-a i ostalih oporbenih stranaka to što nema potpredsjednika Povjerenstva, to ne priječi Povjerenstvo da radi. slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva može ga mijenjati potpredsjednik ali postojeća odluka koju je predložio Klub zastupnika SDP-a, ne mi u HDZ-u jer je Klub SDP-a bio predlagatelj odluke o osnivanju Povjerenstva, to što su greškom, zabunom, omaškom, zaboravili i predložiti potpredsjednika, to nije na nama, ali to što je zaboravljeno, to što je ispušteno, to što sada vi predlažete da se uvrsti u dnevni red i bez toga što ste vi predložili i što tražite predsjednik Sabora uvrsti u dnevni red, vi možete raspravljati na Povjerenstvu, donositi odluke koje su u djelokrugu rada tog Povjerenstva i zato nije kriv Klub zastupnika HDZ-a. Isto tako, do rješenja o istrazi, ako ono bude potvrđeno, opet ja govorim, ako bude, ne znam hoće li biti, do tada, možete raspravljati i o bilancama i svemu onome što piše u samoj odluci.

Ne piše u zakonu da treba Sabor donositi nikakvu posebnu odluku, nego temeljem zakona, snagom zakona ono automatski prestaje radom i Povjerenstvo na svojoj sjednici treba donijeti zaključak s obzirom da je otvoren sudbeni postupak u dijelu, opet ću reći da ne bi prejudicirao bilo što, ako se takva odluka donese i potvrdi rješenje državnog odvjetnika od strane Županijskog suda u Zagrebu, tada će Povjerenstvo, odnosno članovi Povjerenstva konstatirati da im temeljem zakona prestaje rad jer je pokrenut sudbeni postupak. Mi u klubu HDZ-a ne znamo na koje okolnosti je otvorena istraga i čak i kada bi znali, pa o tome ne raspravljali na Povjerenstvu, nego o čemu zašto nije u ovom trenutku državni odvjetnik otvorio istragu, to ne znači da tijekom 18 mjeseci koliko ukupno i maksimalno može trajati istražni postupak, da se neće utvrditi neke teme koje bi sada Povjerenstvo u ovom slučaju raspravljalo.

Treća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, dakle ja ne vidim u čemu je ovdje spor i sada je kolega Bačić vrlo jasno rekao da ako se otvori sudski postupak eventualno o nekoj temi, onda Povjerenstvo o toj temi prestaje s radom. Dakle, sudski postupak se može otvoriti o kaznenoj odgovornosti, ali zadaća Povjerenstva nije utvrđivanje kaznene odgovornosti. Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje političke odgovornosti. Povjerenstvo ne može nikog kazniti, stavit ga u zatvor, ništa od toga. Dakle, Povjerenstvo je ustanovljeno upravo zato da pogleda one elemente koji možda nisu kazneno djelo ali jesu pitanje političke odgovornosti. I u onim dijelovima u kojima Povjerenstvo eventualno dođe do jedne točke koja se odnosi na kaznenu odgovornost, to je jasno da to preuzimaju pravosudne institucije, dakle policija, pravosuđe itd., ali oni ne mogu utvrđivati političku odgovornost i ne mogu se uopće baviti pitanjem političke odgovornosti. Za nas međutim, kao najviše predstavničko tijelo u zemlji je politička odgovornost u ovom slučaju, tvrtke koja je imala dakle, apsolutni monopol, tvrtke koja je očito bila uvezana sa politikom, tvrtke čiji čelnik danas tvrdi da je on kako je rekao, konzervativni demokršćanin. Dakle, poziva se na neki politički svoj identitet a sumnjiči ga se za lažno prikazivanje da ne kažem, pronevjeru. Možda lažno prikazivanje financijskih podataka. Dakle, pokušava se braniti nekom političkom kvalifikacijom svojom. Očito je da je pitanje uvezenosti sa politikom i političke odgovornosti ovdje vrlo važno i zanimljivo pitanje i Povjerenstvo ne treba ulaziti u kaznenu odgovornost čak i bez obzira što napravilo pravosuđe. Sve što se odnosi na kaznenu odgovornost, neka procesuira pravosuđe. Ali ne može pravosuđe se baviti političkom odgovornošću, to može samo Parlament, odnosno kroz dvoju instituciju Povjerenstva. Moramo reći da je cijela ova rasprava je javni škandal počeo pred 6 mjeseci. Ja sam znala iz prve stranice novina na kojima je to pisalo da je Ivica Todorić u Londonu kad je krenula 5 ujutro strašna akcija u njegovoj kući jer su svi znali da ga tamo nema, dakle očito nekih problema ima kad se čeka 6 mjeseci, da se uopće nešto pokrene u kojem se može sve sakriti, odnijeti, pospremiti itd. Očito nekih problema ima za koje takvo saborsko povjerenstvo potrebno.

Izvolite. Hvala lijepa kolegice i kolege. Javili smo se po ovoj istoj temi. Mislim da je danas svima u Hrvatskoj jasno, da HDZ ne želi raspravu, da opstruira raspravu, da mu nije u interesu, da se jednostavno čuju određeni odgovori i da je tomu tako, vidimo po cijeloj kronologiji. Čak bi se moglo postaviti pitanje, da li su kolege iz HDZ-a sa određenih punktova dobile informacije, kada će krenuti kazneni progon i sve jer su se opirali 6 mjesec. Mi da smo osnovali povjerenstvo kada smo mi to predlagali i kada je to bilo ovdje na raspravu, povjerenstvo bi već bilo pred kraj sa svojim radom. Znači postavlja se pitanje gospodinu Bačiću i HDZ-u zbog čega su opstruirali pola godine, pokretanje rada povjerenstva i čekali da dođemo u situaciju, da bi onda sad oni mogli tumačiti kako njima odgovora da povjerenstvo ne može raditi. Znači jasno je kao dan, da je HDZ napravio sve da zaustavi povjerenstvo, da to radi i dalje. Jasno je kao dan, da u tome koristi i određene punktove, koji očito također služe HDZ-u kao potporni stup. Jasno je kao dan da je ovo povjerenstvo najneugodnije i zbog toga Plenković to izbjegava, zbog HDZ, zbog umiješanosti Martine Dalić, Zdravka Marića, Ante Ramljaka i ovih koji su sada u Agrokoru, to je jasno kao dan. Mi ćemo iskoristiti svaku mogućnost kao parlamentarna opozicija da svaki dan na to upozoravamo. Objavljivati ćemo sve informacije i ja pozivam hrvatske građane i sve one koji nešto znaju, da mi se slobodno obrate, ja ću to svaki dan ovdje u stankama koristiti i govoriti. Sve što saznam, kao što sam saznao da je u izvještaju HANF-e, odnosno Vijeća za financijsku stabilnost, već upozoravamo u 2016. g. U 2016. g. gospodin Bačić na probleme, [[Upadica: Nemojte dobacivati, molim vas.]] na probleme, koje postoje u faktoring poslovanju, dok je vaš ministar govorio da je Agrokor izvrsna tvrtka, a već 2016. je HANFA upozoravala, sve su to podaci koje ćemo nastaviti objavljivati i na kojima ćemo konfrontirati HZD, da se vidi, da je HDZ politički = Agrokor, gospodarski, da je to jedno proizašlo iz drugog, da sve tvrtke su privatizirane za vrijeme HDZ-ovih Vlada, bilo do 2000., bilo za vrijeme Sanaderove Vlade, kada je ministar bio i gospodin Bačić. Od 2004. nadalje, znači sve što je vezano uz Agrokor, bitno je napravljeno za vrijeme HDZ-ove Vlade. I onda je jasno, zašto HDZ ne želi raspravu. Ali, sada još jedan korak dalje, pa tko zna uopće da li se i što se preklapa u odluci vezano za povjerenstvo i za postupak DORH. Da li to zna gospodin Bačić? Da li to zna bilo tko iz HDZ-a da bi oni sad tvrdili svaki dan da povjerenstvo neće raditi i sa te strane meni je puno mjerodavnija izjava gospodina Cvitana koji tvrdi da povjerenstvo može radit. Ja vjerujem više gospodinu Cvitanu, nego što vjerujem gospodinu Bačiću. Pa ja vjerujem da u ovoj stvari svi više vjeruju gospodinu Cvitanu, nego gospodinu Bačiću. Ako on tvrdi da nema razloga da povjerenstvo ne radi, Cvitan, DORH, zašto HDZ i Klub zastupnika HDZ-a tvrdi da ima? Kako je to moguće? Kako oni imaju bolju informaciju od toga što ima državni odvjetnik, koji je rekao da povjerenstvo može nastaviti sa radom. Ili imaju informaciju opet sa nekih punktova, a to je posebna tema koju treba obraditi, gdje je gospodin Šeks rekao jednu skandaloznu stvar, a to je da su utjecali i to je tema za povjerenstvo istražno u Hrvatskom saboru, kako i koji punktovi i Šeks preko tih punktova utjecao na predsjednika HNS-a, na tajnika HNS-a, da promjene odluku o koaliciju sa HDZ-om. To je pravo pitanje. Da li su to bili pravosudni punktovi, da li su to bili gospodarsko financijski interni punktovi, možda energetika, to je pitanje za povjerenstvo. Kako je to Šeks i Plenković utjecao na HNS da preko noći promijeni odluku? To povjerenstvo će SDP također predložiti u Hrvatskom saboru. Idemo na 5 raspravu, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Hrvatska javnost i hrvatska historiografija imaju jedinstveno mišljenje da su akcije Bljesak i Oluja bile časne akcije uništenja Velikosrpske agresije i istovremenog oslobođenja hrvatskog teritorija. Sve do jučer svi smo bili složni da je odlazak jednog dijela Srba iz tzv. Republike Srpske krajine, bio organiziran od ljudi koji se nisu mogli pomiriti sa postojanjem suvremene međunarodne priznate RH. Međutim, članovi kninskoga HDZ-a vrlo važnog ogranka, dakle, ljudi sa terena, izvještavaju nas da je prvi predsjednik HDZ-a i RH, doktor Franjo Tuđman iselio Srbe iz RH štoviše, da je to učinio s razlogom, i da je to bio njegov san. Dakle, njegov san je bio iseljenje Srba iz RH. Dakle, zaprepašteni smo tvrdnjom da članovi HDZ-a imaju u politici dr. Franju Tuđmana jednako mišljenje kao i vladajući srbijanski političari koji ne priznaju legitimnost akcija Oluja i Bljesak. S toga razloga molim HDZ da se izjasni da li se ovdje dosita radi o novoj do sada nepoznatoj verziji hrvatske povijesti koja će posljedično tome ući u školske udžbenike ili se radi o kleveti pa i o kaznenome djelu. Da li ovakvi dokumenti javno objavljeni služe možda najavi čitanja presude šestorici Hrvata iz BiH-a koji su optuženi za udruženi zločinački pothvat a koja će biti objavljena 29. studenoga ove godine? S obzirom na ozbiljnost izrečenoga i ponavljam još jednom, javno dostupnoga dokumenta nastaloga u vladajućoj stranci iz kojeg ostaje previše otvorenih pitanja, molim da se HDZ ovdje u Saboru očituje o svemu. Hvala lijepa. Zadnja rasprava, poštovani kolega Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a. Kolegice i kolege, za očekivati je bilo da će Istražno povjerenstvo konačno početi sa radom a sad ispada da opet otvaramo te teme i da neko opstruira rad. Ja bi samo želio podsjetiti na ono što sam govorio nekoliko puta sa ove govornice, naravno kao reakcija na traženje stanke određenih kolegica i kolega, upravo iz razloga onda vrlo jasno kažem, stav HNS-a po pitanju da li treba Povjerenstvo ili ne. Prihvatili smo kao i svi ovdje, mi nemamo s tim ništa protiv s time da bi želio napomenuti, na zadnjoj stanci da sam i osobno bio ovdje na kraju u zadnjoj rečenici kazao i pozvao predsjednika Istražnog povjerenstva, gospodina Miljenića, da što čeka, zašto ne počne sa radom. Svašta smo opet danas čuli od nabrajanja, ja bi samo želio spomenuti, postoji Zakon o istražim povjerenstvima koji vrlo jasno u svojim člancima, u svojim točkama govori kada počinje, tko može, kako i na koji način i kada Povjerenstvo treba prestati sa radom. Da li se radi o političkoj odgovornosti, da li se radi o kaznenoj odgovornosti, svjesni smo da je ovo političko tijelo i da se želi istražiti politička odgovornost međutim tada predlagači izvolite, mijenjajte članke zakona ili što se očekuje od nas koji smo ovdje u Saboru zastupnici da iščitavamo ovaj zakon onako kako piše.

Ja sam kolega Pernar dozvolio da vi to sve iskažete što ste rekli iako apsolutno ništa od toga nije imalo nikakve veze sa razvojnom suradnjom i humanitarnom pomoći inozemstvu. Ja lijepo molim sve slijedeće govornike da se drže teme. Imamo jednu repliku, uvaženost zastupnika Ivice Mišića. Kolega Pernar, u vašem govoru ste spomenuli Isusa i ljubav. A svi dobro znamo ako vjerujemo da je Isus išao, širio ljubav, nije tražio novac. Međutim, neki su tražili sreću. Ljudi koji imaju puno traže sreću smatrajući da je bogatstvo sreća. Mi skupa vidimo ovdje evo sada, imali smo Todorića kojeg spominje o svaki dan, on je smatrao da je on sretan čovjek jer je postao bogat. Kada je njemu krenulo loše, neću ga braniti, smatram da je kriv, svi su mu okrenuli leđa i svi ga ovdje prozivaju, čitava nacija. On je jako nesretan sad čovjek, prema tome, imati novac nije sreća, širiti ljubav, da, to je sreća i to je prava stvar, a sad vama postavljam recimo jedno pitanje.

Evo gospodine Mišić, bit ću konkretan i iskren sa vama. Trudim se biti općenito iskren u svakom javnom nastupu, reći ono što mislim i u kontekstu. A gledajte, vaša je odluka bila da uđete u vlast. Ok, međutim morate se zapitati. Znači ja ne osuđujem sada vas zato što ste digli ruku za HDZ. Ja vas sada osuđujem zbog toga jer time što ste digli ruku za HDZ, što ste u zemlji promijenilo? Da li su mladi prestali napuštati zemlju? Da li su umirovljenici prestali kopati po kontejnerima? Da li su redovi pred pučkom kuhinjom nestali? Da li su otvorena nova radna mjesta? Da li su porezi smanjeni? Da li je odljev kapitala iz zemlje obustavljen? Nažalost nije, znači ja da sam htio, mogao sam ući u vlast HDZ-ovu, bilo mi je nuđeno, mogao sam se voziti u limuzini a ne ići doma javnim prijevozom, taxijem ili pješke, mogao sam imati veću plaću, mogao sam imati tajnicu i koga sve ne, i ne znam, pomoćnike svoje itd., međutim ja sam znao da nije problem u tome što ja to uzmem, nego je problem u tome što će narod dobit iza uzvrat. A nažalost da sam surađivao sa HDZ-om narod bi dobio frišku figu, znači dobio bi ništa. I znači nije moj razlog zašto ja ne želim u koaliciju sa HDZ-om u tome što ja ne želim privilegije, naprotiv, ja želim privilegije, ali želim i da hrvatski narod nešto dobije za uzvrat.

Slijedeći Klub zastupnika je je onaj SDP-a u ime kojega će o temi ovaj puta govoriti uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite.

I možete biti sigurni da klub SDP-a će govoriti o temi koja je pred nama. Evo pozdravljam još jedanput potpredsjednicu Vlade, ministricu vanjskih poslova sa suradnicima i želim reći u ime kluba SDP-da da mi smatramo da ovakav jedan dokument jedna zbrojena država mora imati, pogotovo članica EU-a. Dokument je dobro sastavljen i mi ćemo ga podržati. No htio bi naravno i uputiti i dati par komentara na ovu strategiju koja je danas predmet rasprave pa prije svega dozvolite mi da kažem da je razvoja suradnja važna komponenta vanjske politike i treba bi doprinijeti ostvarivanju solidarnosti i pravednosti u međunarodnim odnosima te posljedičnom promicanju u svim društvima zajedničkih vrijednosti kodificiranih u Povelji UN-a. E sad, ako se pitamo koje su to vrijednosti, a bilo je i toga u raspravi, evo može se otvoriti Povelja UN-a, prva dva članka govore upravo o tome. Osnovni cilj razvojne politike je osposobiti građane svih država da sami upravljaju svojoj sadašnjošću i budućnošću na vlastitu dobrobit te omogućiti svakom pojedincu osobni napredak i razvoj. U središnju razvojne politike nalazi se čovjek, njegovo dostojanstvo, njegova prava i njegove potrebe. Danas su razlike između razvijenih i nerazvijenih država kao i nejednakosti unutar samih država, posebice između bogate manjine i siromašne većine velike i izazivaju razne društvene devijacije. Od terorizma do neprihvaćanja održivog razvoja, od protivljenja klimatskim promjenama do organiziranog kriminala, od korupcije do produbljivanja digitalnog jaza. Razvojna suradnja je instrument za korekciju ovih devijacija u cilju jačanja digniteta čovjeka i stabilnosti međunarodnih odnosa. Za razliku od humanitarne pomoći, čiji je primaran cilj spašavanje života u kriznim situacijama i olakšavanje patnji ljudi, razvoja suradnja usmjerava se na rješavanje uzroka tih problema te nakon prepoznavanja izvora problema daje prijedloge za poticanje sveukupnog političkog, ekonomskog i društvenog razvoja s krajnjim ciljem dostizanja njegove održivosti i osposobljavanja društva i pojedinaca da upravljaju svojom sudbinom. U dokumentu koji je pred nama pravilno je kazano da je došlo do promjene paradigme u razvojnoj suradnji i više ovu cijelu priču ne zovemo razvojna pomoć nego razvojna suradnja jer se shvatilo da je na čelima partnerstva puno bolje i učinkovitije ostvarivati ove ciljeve koje sam spomenuo. Tako da to više nije ni jednostrani odnos između donora i primatelja donacije nego jedan dvosmjerni partnerski odnos gdje donatori kao partneri utvrđuju zajednički sa onima koji primaju pomoć potrebe koje je potrebno zadovoljiti a koje definira sama zemlja partner koja je primatelj takve pomoći. Treba naglasiti i to je vrlo važno s obzirom da Hrvatska nije bogata zemlja i iz proračuna ne možemo izdvojiti veliki novac za razvojnu pomoć, da razvojna suradnja ima i svoj financijski, ali jednako tako i nefinancijski element, pa prenošenjem znanja, iskustva ili nekim drugim oblicima nefinancijske pomoći možete i puno više i bolje pomoći državama kojima je potrebna pomoć nego samo upumpavanjem novca. Hrvatska je na taj način pokrenula jednu seriju projekata recimo sa Ukrajinom kako znamo gdje prenosimo određena iskustva iz mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Ali jednako tako to možemo raditi i u susjednim zemljama, pa i u onim dijelovima koji se tiču zadovoljavanja uvjeta za ulazak u EU. O novim dionicima u razvojnoj suradnji smo govorili i svakako ih treba prepoznati od civilnog društva, vjerskih i znanstvenih organizacija, gospodarstva, biznisa. Želim i ovdje napomenuti da recimo jedan oblik nefinancijske razvojne pomoći može biti i treba to svakako iskoristiti. Dobra volja muftije u Zagrebu da ovaj model zaštite vjerskih manjina koji imamo u Hrvatskoj bude jedan ogledni primjerak, jedan obrazac koji bi se mogao promovirati u Islamskim zemljama za zaštitu kršćanskih i ostalih manjina u tim zemljama. Dakle i to je jedan oblik razvojne suradnje u suradnji sa vjerskim zajednicama koje su sklone tako nešto podržati. Također treba naglasiti da su 2015. godine definirani novi ciljevi održivog razvoja, novih 17 ciljeva u kontekstu nove globalne Agende 2030. u čemu naravno i Hrvatska treba aktivno sudjelovati ako želi unapređivati svoj međunarodni položaj. O samom dokumentu dodatno koje ste nam uputili ja moram priznati evo i sektorski i zemljopisni prioriteti da su jedan od važnih elemenata, da vidimo gdje ćemo koncentrirati naša nastojanja i mislim da su oni dobro definirani. Tu imamo recimo obrazovanje, zdravlje, zaštita i osnaživanje žena, djece i mladih. No ono što je po meni ključno kada prepoznamo i međunarodne inicijative koje imaju za cilj iste stvari Hrvatska bi se trebala u njih uključiti. Mi smo imali nedavno inicijativu „She decides“ koje su organizirale niz država članica Europskih unija kao reakciju na prestanak financiranja od strane Amerike, odnosno predsjednika Trumpa, zdravstvenih programa u zemljama u razvoju. Dakle, tu se radilo prvenstveno o programima zaštite, reproduktivnog zdravlja žena. Nismo se htjeli uključiti pod izlikom da se time promovira pobačaj. Pobačaj se time nije promovirao. Tu se radilo o širokom spektru zaštita žena i njihovog reproduktivnog zdravlja, a pobačaj je bio samo jedna od krajnjih mogućnosti u određenim slučajevima kao što su možda slučajevi silovanje ili nekih drugih kaznenih djela. No Hrvatska pokazuje koliko stvarno drži do dokumenata strateških koje usvaja na način da ih u praksi provodi i da prepoznaje svaku priliku kako bi upravo ove ciljeve koje smo sami ovdje napisali mogla promovirati u praksi.

Dakle, ako govorimo o dostojanstvu svake ljudske osobe, obrazovanju, zdravlju, ako govorimo o miru i sigurnosti, razvoju demokratskih institucija, poslijeratnoj tranziciji i mnogim drugim stvarima po našim prioritetima, onda to zasigurno prepoznajem i u Bosni i Hercegovini. I na ovaj način transparentan pružati pomoć pa i kažem pripadnicima HVO-a mi se čini puno mudrije nego posebnim zakonom to regulirati i pojačavati možda argumente onih koji nemaju dobre namjere i koji pred međunarodnim sudištima pokušavaju Hrvatsku brendirati kao zemlju agresora u BiH što zasigurno nije tako. Ono što je također važno i što je prepoznato u ovoj strategiji i što bi trebalo sigurno biti i u praksi realizirano, to je pitanje smanjivanja raspršenosti naših novaca. Dakle na previše malih projekata koji nemaju velik utjecaj na stvarnost, koncentrirati ih na manji broj projekata koji imaju utjecaj na stvarnost i to je opet Bosna i Hercegovina jako dobar primjer.

I ne samo da su takve institucije od koristi hrvatskom narodu, nego jednostavno su otvorene i drugim narodima u Bosni i Hercegovini što pojačava automatski značaj i položaj hrvatskog naroda, posebice društveni i politički položaj u vlastitoj zemlji gdje su oni na žalost najmanji konstruktivni narod po broju pripadnika. I zbog toga su im potrebne i jake institucije i zbog toga su im potrebna i zakonska rješenja koja njihova prava osiguravaju u njihovoj realizaciji. No, vrlo je važno također kazati da je razvojna suradnja, dakle instrument vanjske politike kojim se može jako dobro uspostaviti politička partnerstva sa prioritetnim zemljama, ali i gospodarska partnerstva. I sigurno je gospodarstvo jedno od ključnih varijabli u odlučivanju gdje ići u zemljopisnom smislu. Dakle, regija posebice Bosna i Hercegovina nije sporna, ali nakon toga u koje zemlje ići nije više samo pitanje politike i s kojom zemljom želite dobre odnose nego je pitanje gospodarstva. U kojim zemljama naši gospodarstvenici vide obećavajuća tržišta gdje mogu napraviti dobar posao samim time izvoziti robu ili investirati novce i na taj način posredno puniti i državnu blagajnu. Dakle, ne bi se smjelo desiti da se utvrđuju prioriteti zemljopisni bez da se prethodno konzultira gospodarstvo i zato se ja zalažem za jednu trajnu platformu koordinacije sa gospodarstvom oko prioritetnih zemalja gdje ići. Ovdje smo definirali i Afganistan, Kolumbiju i Tanzaniju. Sve one imaju svoj razlog zašto su tu. Ako su to te zemlje u redu, no moramo vidjet stvarno kako dodatno motivirati gospodarstvenike kojima možda i nije jasno kako Hrvatska može država pomoći njihovom istupu na međunarodnom tržištu, a može u Afganistanu koje je veliko gradilište možemo angažirati naš recimo građevinski sektor, ili u Africi koja stvarno se budi, postaje svjesna svojih resursa i Vlade koje su trenutno na vlasti su dobrim djelom pune novca i samo im je potrebno predstaviti određene gospodarske projekte kako bi i kompanije bile angažirane. A razvojna pomoć na da je upravo mogućnost da budemo bliži kao Vlada, ako ministarstvo sa tim zemljama u Africi i na taj način pokušamo otvoriti vrata hrvatskom biznisu. Dakle hrvatski biznis obavezno mora biti dio ove naše priče. Ono što također smatram posebice važnim, to je pitanje jedne PR kampanje gdje bi našim građanima pokušali objasniti značaj razvojne suradnje za RH u cjelini i za njenu vanjsku politiku jer vrlo teško je objasniti građanima njen značaj kada su oni koncentrirani na svoje vlastito stanje, stanje na svojim bankovnim računima i u svojim novčanicima. Kad imamo umirovljenike koji izlaze Trg bana Jelačića i štrajkaju protiv siromaštva teško je onda objasniti zašto Hrvatska mora odvajati dio novca i slat ga negdje daleko, u neke daleke zemlje kao što je Kolumbija ili Tanzanija, kada nisu zadovoljene potrebe ni hrvatskih građana. Dok to pokušavamo staviti u kontekst razvoja hrvatskog gospodarstva, otvaranja novih tržišta, ako stavimo u kontekst doprinosa Hrvatske međunarodnom miru i sigurnosti koji prije ili poslije bilo da se zbiva u Afganistanu, Siriji ili Iraku, Libiji ili negdje treće, može doći i zakucati na naša vrata nesigurnost, onda će sigurno građani biti informiraniji i podržati aktivnije nastojanja u ovom segmentu vanjske politike. Tako da mislim da ne smijemo zaboraviti niti zanemariti i taj segment komunikacije sa hrvatskom javnošću koja se ne iscrpljuje samo u komunikaciji sa civilnim društvom ili sa hrvatskim poslovnim ljudima. Evo toliko od nas i ono što mi se čini posebno važnim, ako hoćemo realizirati ove projekte koje smo ovdje i prioritete naveli, da moramo doraditi pravni okvir kao što smo danas nekoliko puta rekli, oporba će to poduprijeti jer nam je svima u interesu da hrvatska razvojan politika bude kvalitetna i novac koji smo tu alocirali da se oplemeni na najbolji mogući način u smislu zadovoljavanja naših hrvatskih interesa. Hvala i vama. Imamo dvije replike, prva je poštovana kolegica Marta Luc-Polanc. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani kolega Klisović, obzirom da ste u svom izlaganju i u samoj nacionalnoj strategiji se spominju međunarodni odnosi BiH-om, ja imam potrebu kao osobu koja se bavila diplomacijom, pitam za jedan stavi mišljenje o problemu koji se trenutno događa u Slavonskom Brodu. Naime jučer je Predsjednica Republike boravila u Slavonskom Brodu, došla je na sat vremena da nam najavi kako je riješeno pitanje zagađenja rafinerije u Bosanskom Brodu na način da će se postojeći produktovod sada koristiti kao produktovod za protok plina kako će se sada rafinerija, znači pogonsko gorivo rafinerije bi bio plin, to je dogovoreno sa ruskim vlasnicima. Međutim, taj protokol koji je potpisan, koliko je nama poznato je potpisan sa Republikom Srpskom a ne sa službenim Sarajevom. Pa obzirom na tu političku odluku koju je donijela evidentno i Vlada i koja je nama prezentirala Predsjednica Republike, ja vas pitam kao osobu koja se bavila diplomacijom, kakvo je vaše mišljenje kako će se to odraziti na bilateralne odnose sa BiH-om, da li će to imati određene gospodarske posljedice i kako vi uopće gledate na tu političku odluku i da li je ona u skladu sa ovom nacionalnom strategijom suradnje sa BiH-om. Pitanje rješavanja zagađivanja zraka u Bosanskom Brodu odnosno u Slavonskom Brodu, preko Save nije pitanje razvojne suradnje sa BiH-om jer Bosanski Brod je ruska investicija i stanje stvari u samoj rafineriji koje ne odgovara europskim uvjetima zaštite okoliša je problem zbog kojeg se zagađuje zrak i zbog kojeg ljudi trpe u Slavonskom Brodu također. Hrvatska država je niz godina pokušavala taj problem riješiti, nažalost uz mnoga obećanja i Predsjednika Republike Srpske kao i ruske kompanije koja je investirala novac u Bosanski Brod i njenu rafineriju, nisu dovela do zadovoljavajućih rješenja. Sada imamo ideju tog produktovoda što nije nova ideja, ona je trajala već duže vrijeme kao i ideja da se južni tok koji se na kraju neće realizirati, prikopča na Bosanski Brod i na se na taj način riješi opskrba rafinerije plinom i spriječi daljnje zagađivanje. Ja se nadam da konačno jesmo blizu rješenja iako do dok to rješenje ne bude stvarno u praksi ne možemo reći i biti 100% sigurni da će tako se i desiti jer smo mnogo puta do sada slušali obećanja i Republike Srpske i ruske kompanije pa i ruskih državnih institucija, uključujući Vlade i ministra vanjskih poslova da je to riješeno, a nije bilo riješeno. Što se toče samog potpisivanja sporazuma, dakle, potpisuje sporazume one institucije koje su Ustavom ovlaštene. Ako su to dvije države, to su međunarodni sporazumi, ako Ustav u ovom slučaju BiH-a daje ovlasti entitetu da se bavi određenom materijom onda ono ima pravo da potpisuje takav sporazum. No RH sigurno nije pandan entitetu Republici Srpskoj i ne bi trebala s njom potpisivati sporazume, to bi se onda moglo napraviti na razini ne znam, županije Hrvatske sa Republikom Srpskom ili neki drugi način.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Klisović, ja vam želim postaviti jedno pitanje s obzirom da ste bili dugo vremena u diplomaciji i vjerojatno ćete mi moći odgovoriti. Ali prije toga htio bi spomenuti dvije ključne riječi koje ste i ovdje za govornicom rekli a to je gospodarstvo i tržište. Mi smo nekad, iako je hladni rat gotov već davno, ja ću opet se potrudit pa spomenut iako se to u strategiji nekako stidljivo spominje, a to je pokret nesvrstanih. Mi smo tada imali mnoge studente koji su dolazili iz zemalja u razvoju, koji su studirali ovdje, stjecali visoku naobrazbu, čak su mnogi liječnici ovdje i ostali raditi. S druge strane imali smo poduzeća koja su išla na to tržište i tamo sklapali vrlo dobre ugovore i tako se razvijali. Međutim, koji je sad položaj RH uostalom i cijele EU kada govorimo o današnjim mogućnostima? S jedne strane, iako je kažem hladni rat davno gotov interesi i dalje su ostali, interesi Amerike, interesi Rusije. I tu se EU zapravo nalazi između ta dva, da kažem kao tampon zona i RH a koja je već pretrpjela velike štete zbog sankcija Rusije. Hrvatski diplomati kažu, mi nećemo ništa, nikakve odluke donositi koje će se odudarati od zapravo odluka Brisela. Evo i kolegica Marta Luc-Polanc je govorila o energetskoj neovisnosti. I kako sad, kako RH može zapravo ostvariti energetsku neovisnost kada se i Rusija nudi za pomoć i Amerika se nudi za pomoć. Amerika naravno kroz LNG terminal, Rusija kroz plinovod, a vi bi htjeli biti strateški neovisni. Koliko je to zapravo današnjim tim međunarodnim odnosima moguće jer i temelji ove strategije, kada govorimo, govori o partnerskim odnosima. Kako je moguće uspostaviti partnerske odnose ako nemaš, ako nema neovisnost koja je ključna zapravo da bi na taj način mogao pregovarati sa svima onima kojima želiš pružiti pomoć i od kojih na kraju krajeva možeš i dobiti i sam pomoć. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora i hvala na ovom pitanju. Dakle ja mislim da je kidanje veza sa članicama Pokreta nesvrstanih bila jedna od većih grešaka naše politike opravdana time što želimo ući u NATO i EU. Ja jesam da uđemo u NATO i EU, ali ne mislim da smo trebali zbog toga bitno narušavati svoje odnose sa članicama nesvrstanih. Jer to je jedan ogroman dio svijeta koji je, u kojem Hrvatska ima veliki ugled i uvijek ga je imala. Na kraju krajeva hrvatski liječnici, hrvatski poslovni ljudi, znanstvenici su radili ili u bilateralnoj suradnji u tim zemljama ili kroz međunarodne organizacije. Njihov ugled je poprilično velik i oni su mogli i trebali su i dalje otvarati vrata prvenstveno našem gospodarstvu za dobivanje poslova. A naše gospodarstvo je bilo u tim državama poprilično prepoznato kao dobro, kvalitetno. jest da smo tada bili u sastavu Jugoslavije, ali smo bili prepoznati po imenu i prezimenu svaka tvrtka posebno. Kidanje tih veza nije doprinijelo ničem u RH ali nažalost je odmoglo, jer možda danas ne bi bili ni u ovoj gospodarskoj situaciji da smo iskoristili mogućnosti koje su se pojavljivale na tim tržištima a te zemlje postaju svakim danom sve bogatije, sve bogatije i napreduju poprilično brzo, čak mogu reći da imaju veći postotak napretka od same RH. To je nažalost neprepoznavanje prilika gdje smo jedni od šampiona, što je žalosno ali eto tako je. I mislim uz naš put i naše obveze u EU i NATO-u koje treba u potpunosti odrađivati na najkvalitetniji mogući način jer tu je naša budućnost da ne moramo se sramiti niti odnosa sa nesvrstanim zemljama, kao što se to ne srami ni Francuska, ni Španjolska, niti Velika Britanija kao evo izlaz iz EU. I Commonwealth države s kojima je prije imala posebne odnose kao kolonijalna sila sada su ustvari njeno potencijalno glavno tržište gdje će nastaviti svoj razvoj. Prelazimo na iduću raspravu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Davor Ivo Stier. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovana potpredsjednice Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, kolegice i kolege. Doista je potrebno da donesemo ovu novu strategiju koju nam danas Vlada predlaže na temelju zakona koji je donesen još 2008. godine o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći. Potrebno je to zbog toga što naravno već je dotrajala prošla strategija ali i zbog toga što se puno toga promijenilo i na globalnom i u regionalnom smislu, odnosno u okruženju ali isto tako i u položaju RH. Dakle prvo što moramo konstatirati, naravno da ulaskom u EU Hrvatska je tu preuzela i određene obaveze što se tiče razvojne suradnje ali isto tako i prava da oblikuje europsku razvojnu suradnju. EU daje gotovo 50% cijele razvojne, sredstava za razvojnu suradnju svijetu. Novi konsenzus unutar EU treba se tek početi dogovarati i implementirati. Isto tako i 2020. godine ističe sporazum iz Kotonua koji regulira sredstava iz Europskog fonda za razvoj koji je vrlo izdašan i gdje Hrvatska mora u skladu sa ovom strategijom o kojoj danas raspravljamo i prioritetima koje si postavljamo ući u tu raspravu i definirati onda, ne samo što je naš nacionalni cilj nego to pokušati pretočiti i u europske dokumente. Drugo zbog toga što evo i u okviru naše kandidature za članstvo u OECD-u, a OECD je upravo ustanova koja i mjeri razinu razvijenih zemalja u razvojnoj suradnji sa zemljama u razvoju da ova strategija bude na taj način i usklađena i da bude i da podupire našu kandidaturu za članstvo u OECD-u. No, isto tako rekao sam promijenile su se i okolnosti u okruženju, vidimo puno agilniju prisutnost nekih razvojnih agencija trećih zemalja i izvan EU, to je pogotovo slučaj u BiH i tu stoga moramo isto tako prilagoditi i naše sudjelovanje i naše aktivnosti. Na globalnoj razini što je danas već više puta spomenuto, rečeno, promijenila se razvojna paradigma, promijenio se okvir onih milenijskih ciljeva iz 2000. godine za borbu protiv siromaštva su zamijenjeni sa novom Agendom 20-30 i 17.-est novih ciljeva za održiv razvoj koje unose određene novine i potrebno je stoga da i naša Nacionalna strategija prepozna neke od tih prioriteta. I u tome naravno je ovaj dokument vodio računa. No najvažnije u svim tim, naravno promijenjenim okolnostima jest i definirati koji su naši nacionalni prioriteti i na koji način se postaviti. Dakle uzeti u obzir sve ove promijenjene okolnosti, uzeti u obzir i novu UN-ovu agendu, ali je najvažnije vidjeti tu gdje je hrvatski interes i na koji način ćemo to promovirati kroz ovu strategiju, kroz implementaciju strategije za razvojnu suradnju, naravno i za humanitarnu pomoć. Jedna od novina ovog novog okvira na globalnoj razini jest univerzalnost, dakle, ti kriteriji koji su se nekada postavljali samo za zemlje u razvoju, danas su važni i za sve članice UN, dakle, sve države pa čak i one razvijene, moraju ih ispuniti. Moraju o tome i izvijestiti UN prema tome, ova razvojna strategija mora voditi računa, isto tako i biti usklađena i sa politikom koja se provodi na domaćem planu. Promjena paradigme, kao što je i prije rečeno, što je i ministrica spomenula i kolega Babić, isto tako stavlja naglasak na to da danas više nemamo odnos između donatora i primatelja pomoći, nego želi se kroz razvojnu suradnju razvijati upravo jedan dijalog sa zemljama koji su primatelji tih sredstava i s njima dogovarati koji su prioriteti, koji su oni projekti koji doista najbolje mogu pomoći njihovom razvoju. To je važnost i za naš odnos npr. s BIH što smo u geografskim prioritetima mislim s pravom istaknuli kao zemlju s kojom želimo razvijati najviše projekata iz ovog programa razvojne suradnje. Isto tako transparentnost u razvojnoj suradnji, o tome i jest bio nešto riječi, ali, evo ja pozdravljam što je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova se razrađuju standardi u projektiranju te razvojne suradnje, nedostatak takvih standarda je dovelo do slučaja npr. kao što je bio slučaj projekta o suradnji sa Angolom, gdje je bila jedna donacija, koja je završila u jednoj zakladi gospođe Melinde i Bill Gates i gdje nije bilo povratne informacije da li su ta sredstva doista stigle tamo gdje su bila namjena. Prema tome, to je on što se mora promijeniti, da bude puna veća transparentnost, da se zna točno, da jednom kada se alociraju sredstava, da ta sredstva će doći, do onih kojima je namijenjeno. Novi okvir globalni, traži da se promovira mir i sigurnost kao pretpostavka za razvoj. To jest jedna novina, u onim starim milenijskim ciljevima, borba protiv siromaštva nije uzimala u obzir važnosti mira i stabilnosti, važnosti izgradnje demokratskih institucija i ono što se zove dobra vladavina. I tu u tom segmentu, ova strategija to uzima u obzir i prepoznaje da je Hrvatska tu ima baš jednu nišu, gdje može kroz svoja iskustva, iako nema možda najveći financijski kapacitet, naravno, pogotovo u odnosu sa drugim velikim donatorima, ali može zbog iskustva, koje nažalost smo stekli nakon Miloševićeve agresije i onda obnove zemlje, ta iskustva moći prenijeti i drugima i na taj način pridonijeti razvojnoj suradnji. Važno je što u ovoj strategiji, mislim da je Vlada dobro detektirala i postavila koji su prioriteti u geografskome smislu, što se tiče jugoistoka Europe, unutar toga, razvoj suradnje sa BIH, naravno strategija u ovom slučaju postavlja samo onu načelnu razinu, kasnije se to mora razraditi. U toj razradi vjerujem da će se ići putem povećanje suradnja između županija u RH i jedinica lokalne samouprave u BIH u slučaju federacije to su isto tako i županije. Upravo zbog toga što su te županije one koje najbolje znaju na koji način se mogu najbolje, najefikasnije iskoristiti ta sredstva za razvoj tog kraja. Naravno, da naša razvojna suradnja sa BIH vodi računa o opstanku Hrvatskog naroda, da bude ravnopravan, da bude konstitutivan, ne samo na papiru, nego doista i u praksi, ali isto tako je i ovdje naglašeno, ovo je razvojna suradnja sa cijelom BIH, jer je to interes RH, razvoj cijele države BIH i naravno njenog europskog i euroatlantskoga puta. Što se tiče južnog i istočnog susjedstva, mislim da isto tako, valja ovdje naglasiti, da je izbor Jordana kao zemlje s kojom će se surađivati izuzetno bitan zbog toga što je važan faktor u promicanju političke stabilnosti na Bliskom Istoku, u suradnji sa EU, kada se treba adresirati pitanja migracija, Hrvatska ima već razvijenu suradnju i dobra iskustva sa Jordanom i stoga nastavak na taj način pokazuje da imamo jednu dobru fokusiranju suradnju. Mislim da je tu ključ. Dakle, ne ići se raspršiti sa projektima, koji onda nemaju neku veliku dodatnu vrijednost, nego izabrati neke zemlje, fokusirano s njima raditi i to održati kroz veći jedan period i to upravo ova strategije pokazuje takav put. Isto tako što se tiče zemalja u razvoju, ovdje se spominje Kolumbija, Hrvatska je početkom ove g. po prvi puta uplatila 20000 eura u fond EU za razvojnu suradnju sa Kolumbijom koji je jedan fond za potporu mirovno procesu u toj državi. I ovo jest usko povezano i s onim što se prije u raspravi spomenulo, gdje su tu gospodarski interesi. Na prvi pogled čovjek bi rekao, zašto Kolumbija, daleko je, gdje su tu interesi. Međutim, evo, upravo od Hrvatske 20000 eura, u fond EU, koji ima milijardu eura i koji između ostaloga financira ponajprije projekte za razminiranje, otvara prostor hrvatskim kompanija, a one su upravo na samome svjetskome vrhu po tehnologijama u razminiranju. Na taj način, to je taj oblik razvojne suradnje u biti jedna vrlo pametna investicija koja otvara vrata i našim kompanijama pa čak i u dalekoj Kolumbiji. Što se tiče sektorskih prioriteta, ovdje mislim da je dobro naznačeno, dakle, na prvom mjestu kao uvijek mora biti dostojanstvo, svake ljudske osobe. To se razrađuje kroz obrazovanje, zdravstvo, zaštita i osnaživanje žena, djece, mladih. Druga točka su kao što sam rekao, mir, sigurnost, demokratske institucije, gdje i Hrvatska može kroz svoja iskustava biti od dodatne vrijednosti i zaraditi konkretne projekte to već i čini, pogotovo kada je jugoistok Europe, ali i na taj način jačati i svoj utjecaj. I naravno, treća tema je odgovoran gospodarski razvoj. Ono što bih naglasio, jest da u razradi ove strategije, vidi se da se vodilo računa o uključenosti, tu se slijedi, zapravo jedan pristup, mislim da je Njemačka bila prva u EU, koja je to učinila. To znači ne samo raditi sa nevladinim udrugama koji klasično se bave i s njima, ali isto tako uključiti i vjerske zajednice, koje su prije neko vrijem zapravo bile diskriminirane i nije se njih uzimalo u obzir, kada su se radili projekti razvojne suradnje. Naša strategija to sada obuhvaća i mislim da je to hvale vrijedno. Isto tako uključivanje i privatnoga sektora što je izuzetno važno, zbog toga što klasična razvojna suradnja, koja bi isključivo bila financirana od državnog novca nije dostatna za sve ono što su danas potrebe za ispunjavanje svih ciljeva koje si je UN postavio. Prema tome suradnja sa privatnim sektorom može tu biti izuzetno važna za postizanje tih ciljeva. Na kraju, želio bih isto tako se barem kratko osvrnuti na humanitarnu pomoć, s obzirom da je ovo strategija ne samo o razvojnoj suradnji, nego i o humanitarnoj pomoći, ovdje smo u ovome Domu, prošloga tjedna raspravljali o izvješću Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i u tom kontekstu smo spomenuli kako rijetko se kada događa, ali evo, nažalost, dogodilo se da su nekada naši hrvatski iseljenici u potrebi da dobiju pomoć od Hrvatske države. No, danas, evo npr. Hrvati u Venezueli, zbog katastrofalnog stanja do koje je doveo tamo režim predsjednika Madura su kao i ostali građani Venezuele u jakom teškom položaju, doista jedna humanitarna kriza. I drago mi je što je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pronašao način, da se može uputiti humanitarnu pomoć, da Hrvatska država je tu prisutna, da nije zaboravila na našu iseljeničku zajednicu u Venezueli. Naravno, naša pomoć ide svima, ali poseban je fokus i za Hrvate što je logično. Trebalo je razraditi neke nove procedure i vjerujem da će se i u buduće ubrzati taj mehanizam, da bi ta pomoć brže stigla tamo gdje je potrebna, a s druge strane na taj način evo i Hrvatska može pokazati i dijelima doista, da brine o Hrvatima izvan RH, koji su u potrebi, kao što je sada i slučaj i hrvatske zajednice u Venezueli. Na kraju, u ime Kluba HDZ-a podržati ovaj prijedlog nacionalne strategije. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Kolega Stier, jednu bi htio iz vaše rasprave stvar dodatno istaknuti, a to je pitanje transparentnosti. Svakako, svi projekti koji se financiraju kroz razvojnu suradnju, moraju imati transparentne papire i sve mora biti u skladu sa zakonom. Naš pravni poredak bi morao imati i prepoznati posebne situacije u koje ulaze ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova koji se bave ovom tematikom. A to je kad redimo morate u Siriju u sred rata, kad se ne zna tko uopće kontrolira koji dio zemlje i na koji način, dostaviti pomoć u novcu za funkcioniranje jednog odjela u bolnici. Tada je vrlo teško dobiti sve crno na bijelo, sve papire, koji su potrebni po našem pravnom poretku, da netko ne bi od ljudi koji se bave tim poslom u vanjskim poslovima bio prozvan za manipulaciju novcem. Jednako tako, dešavalo se i u Afganistanu, gdje nije bilo u nekom trenutku funkcionirajući vlasti, pogotovo lokalnih vlasti, da se svi papiri koji su potrebni potpišu na način kako treba, zahtjeva naš pravni poredak. I to u smislu dakle, eventualne izmjene zakona koji regulira ovo područje, morati ćemo vidjeti kako u ovom posebnim situacijama, gdje je pomoć posebno potrebna, i humanitarna, također, ne samo razvojna, kako pravno i financijski riješiti stvar, da se ne bi ljudi u Ministarstvu vanjskih poslova poslije pozivali na odgovornost, jer nisu im papiri čisti, a dolazi Državna revizija ili netko drugi. A niti luk jeli niti luk mirisali.

Kolega Klisović, ovaj primjer koji sam ja spomenuo, naravno odnosi se na razvojnu suradnju, gdje je sigurno što se tiče djelatnika, koji su predano radili, tu nije ničeg spornog, ali je sporno u tom segmentu, što u planiranju toga, očito nisu se poduzele sve radnje, zbog nedostataka, standarda kako to i kako projektirati na taj način i to je ono što se sad mijenja, da bi se izbjegle situacije u kojima imamo uplatu jednoj fondaciji, ali nemamo onda povratnu informaciju, da se doista izbrisala bilo kakva ta aktivnost koja je bila namijenjena, prema tome to je jedan segment. Drugi je segment koji ste vi spomenuli, onaj o humanitarnoj pomoći, koji u pravilu jest u kriznim situacijama i upravo zbog toga sam spomenuo, da je pametno ovdje što se išlo proširiti način djelovanja, da bi se uključilo u to ne samo suradnja sa UN-ovim agencijama, što je onaj klasičan bit suradnje ili sa nekim nevladinim udrugama, što je isto tako dobro, nego i sa nekim vjerskim institucijama, jer npr. spomenuli ste Siriju, tu imate upravo te vjerske institucije koje mogu doći tamo do ljudi koji su u potrebi gdje UN u pravilu ne može zbog svojih vlastitih pravila doći. A tu vjerske zajednice, kao što je npr. Isusovački institut za razvojnu suradnju, odnosno za pomoć. I zato suradnja sa takvim institucijama će nam omogućiti da doista pomoć dođe onima koji su u potrebi. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Stier, drago mi je da ste ponovno spomenuli točke 4. ovog izvješća, piše a vezano je sa suradnjom sa vjerskim zajednicama koje zapravo isključivo rade na humanitarnoj pomoći u mnogim zemljama a to su prvenstveno misionari. Njih treba ovdje posebno naglasiti ili spomenuti i moje pitanje zapravo vama budući da ste vi bili i ministar, kada govorimo o toj suradnji institucija sa tim ljudima koji se nesebično žrtvuju na terenu kakva je zapravo ta suradnja? Je li ona je nekako opipljiva, konkretna, mjerljiva ili je to samo, načelno uvijek treba ljudima pomoći jer znamo i puno puta kada oni dođu, kada se vrate u RH, kada govore o svojim iskustvima vidimo da je to iznimno, iznimno prijegoran rad i žrtva koju oni tamo pružaju tom stanovništvu. Da, hvala vam kolega na tom pitanju. Ta suradnja kao što je sada spomenuto u ovoj suradnji otvara se jedan novi vid dijaloga i konkretne suradnje sa institucijama koje mogu pomoći. Npr. spomenuo sam prije pitanje Venezuele, tu je na primjer baš jedna organizacija kao što je Zdenac prva koja je nas u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova upoznala sa teškom situacijom. Išlo se sada npr. sa Caritasom da bi se koliko sam ja informiran, da bi se moglo pomoći tim ljudima u potrebi. No, činjenica jest da je to ipak jedan novi oblik suradnje još i na europskoj razini, nažalost nije razvijen, prva država koja, po mojoj informaciji koja je otvorila put takvoj suradnji bila je Njemačka, kroz njihovo federalno ministarstvo za razvojnu suradnju. Dakle, ona nije dovoljno uzela maha, nažalost, ali dobro je da je nacionalna strategija prepoznala, jer mislim da na taj način se može unaprijediti rad na području razvojne suradnje a pogotovo na području humanitarne pomoći. To je Klub zastupnika MOST Nezavisnih lista, kolega Miro Bulj i nakon toga ćemo imati stanku onda do 15h. Izvolite. Govorimo o strategiji, o deklaratornome u biti aktu koji u biti nije provedbeni ali trebao bi se kroz razne pravilnike u biti doći do faze da bude provediv, da bude na način da naša diplomacija u Strategiji razvojne suradnje RH za 4 godine. Mi se moramo prisjetiti dok nismo ušli u EU, mi smo bili oni koji su primali pomoć za suradnju, mi smo primali a mi smo sada davatelji u biti financijske pomoći. Činjenica da strategiju koju svaka država mora biti, ona mora biti prije svega iskoordinirana. O ovome svemu što je na papiru, šta je u strategiji, u biti treba biti iskordinirano sa svima koji vode diplomaciju na čelu sa ministricom, naravno i sa osobom koja je predsjednica RH, u ovome slučaju zanima me taj dio, kakva je iskordiniranost, jer baš i ne djeluje trenutno iskoordiniranost predsjednice Republike sa diplomacijom. Volio bih da takav stav i percepcija nije ali evo volio bih čuti to iz usta ministrice kakva je koordinacije jer moramo znati da i po Ustavu predsjednica Republike ima određene ovlasti po pitanju znači naše diplomacije. Ova strategija govori znači o više vidova, u biti, cijeli niz vrlo bitnih aspekata od sigurnosti, humanitarnog karaktera, trgovinskog karaktera i naravno da uvijek treba to gledati hrvatske interese prije svega i naše strateške interese koje mi do sada sa dosadašnjom vanjskom politikom nismo baš dobro zaštitili a poglavito to vidimo na primjeru Hrvata iz BiH-a koji su u biti to područje, zaleđe, poglavito Hercegovina ali i cijelo područje BiH jednostavno ta ognjišta ostaju prazna, sve više ljudi iseljava iz BiH i uglavnom se koriste u vrijeme predizbora kada trebaju glasati u određenim područjima što nije dobro. Treba više djelovati i raditi a o tome smo govorili i prije nekoliko dana kad je bio Ured za Hrvate iz područja BiH, kada je ovdje gospodin Milas bio, kada samo o tome govorili. Znači to su problemi od samog korištenja jezika. Vidimo da je i nakon naše reakcije i HTV, javna televizija će omogućiti, rečeno je dva dopisništva. I to je uopće žalosno bilo kome je palo na pamet da na taj način se ugase djelovanje HRT-a. Brojni mi ljudi iz Hercegovine šalju mailove i šalju poruke da jednostavno nemaju mogućnost pratiti te naše programe a jezik je znamo nešto što je najbitnije i šta je najvažnije. I Hrvati nisu u ravnopravnom položaju, naravno da sa BiH cijelom moramo imati dobre odnose i dobru suradnju. Naravno da bolne rane koje su u povijesti bile diplomacija mora izgladiti i mora štititi interese Hrvatske. Pa tako npr. vrlo bitno je da se Hrvatska diplomacija usredotoči na ono što je bitno da štiteći naše ljude van u zemljama u kojima žive vrlo bitno je da se izborimo za štete koje su nanesene u Domovinskome ratu. Vi ste gospođo ministrice bili i savjetnica gospodina Dačića, čini mi se, vi imate te kontakte. Pa bilo bi dobro da se izborimo za ratnu štetu koja je ogromna 45 milijardi eura, to je ogroman iznos, oni su u tome svome velikosrpskom, najezdi na Hrvatsku nanijeli ogromne štete. Još uvijek ih osjećamo, poglavito još uvijek se traže, čak evo nakon 20 i nešto godina tražimo naše mrtve i nestale. Znači naš čovjek, svaki pojedinac mora biti zaštićen i ta vaša diplomatska aktivnost, vaše diplomatske aktivnosti moraju biti usmjerene prema hrvatskim strateškim interesima. Pa tako možemo krenuti od svega šta mi moramo iskoristiti i sačuvati. Nećemo samo govoriti o granici i na moru i na kopnu, nećemo govoriti o gospodarskom pojasu kojega još nismo proglasili u našim morskim vodama gdje nam strane flote u našim vodama u milijardama kuna love ribu. Nemamo znači te određene hrabrosti koju bi imali, nismo je imali. Nadam se da ćemo imati od sada sve kako bi se dodvorili određenim političkim činovnicima iz EU i tako smo u tome srljanju obezvrijedili i ulogu nastajanja Hrvatske države, Domovinski rat. Nadam se da se više neće nikad obezvrijediti. Nadam se da ćete se izboriti da naši hrvatski branitelji ne budu pod jurisdikcijom Vučića i ostalih četnika da će morati se naši branitelji ići odgovarati u Srbiju, jer znamo da nismo blokirali poglavlje pravosuđa, a da to se navodi i ta jurisdikcija na cijelom području bivše Jugoslavije što je u najmanju ruku uvažena ministrice ako čujete u najmanju ruku je sramotno da hrvatski branitelji koji su branili Hrvatsku u Hrvatskoj od Vučića i njegovih znači četnika da su jednostavno naši branitelji ostavljeni njima kao lovina i da će im se suditi u Nišu ili ne znam gdje već, a jednostavno hrvatski branitelj nije bio agresor. Tu se radi o velikom broju naših građana. Ja bih vas zamolio da blokirate kako god znate, imate to pravo.

Međutim, Srbiji je ostalo to pravo jurisdikcije na cijelom području Republike Hrvatske, a znamo da svi ovdje u Saboru ili smo sudionici Domovinskoga rata ili imamo nekoga tko je bio sudionik Domovinskoga rata. I da na sve te ljude pravosudno imaju pravo, znači nadležnost Srbija što je po meni u najmanju ruku katastrofalno da dobije mogućnost maloga Haaga Srbija.

Jer izokretati hrvatsku povijest nije dobro. Naravno da moramo koristiti u diplomaciji i ovoj suradnji, ovoj strategiji gospodarski aspekt i da u tom gospodarskom aspektu moramo promovirati ono što imamo. To su naši najveći resursi, to je od turizma do vode, zraka, poljoprivrede i energetike naravno. Zbog toga moramo i to sam vas pitao u replici moramo štititi naš energetski sustav, moramo štititi naše vode, moramo iz promovirati naše vode jer moramo znati da su vode, mi kao Hrvatska smo jedna od država najbogatija pitkim vodama i da vi kao diplomacija morate promovirati taj naš strateški resurs. I ja vjerujem zaista da ćete vi zaustaviti sve štetne projekte koji mogu zagaditi, tj. ekološki oštetiti taj naš strateški resurs kao što je voda, a to je znamo o čemu govorimo to je termoelektrana Peruča gdje se i znanstvena javnost podigla bi dobro, ako itko zna o tome, vi znate o tome jer je jedan od vlasnika vaš suprug tog projekta. Ipak je to strateški resurs, najveći bazen pitke vode. I vjerujem da se to neće dogoditi, a to vam je naravno narod neće dozvoliti jer cijela srednja Dalmacija će piti tu pitku vodu, a možemo biti izvoznici. A samo jezero Peruča ima 570 milijardi litara pitke vode. Da je po 10 lipa izračunajte kolika je to vrijednost, a daleko veća vrijednost može biti. Nadam se da ćete promovirati taj naš brend u svijetu i da ćemo biti, u biti imati veću cijenu za vodu nego što je nafta. Jer možemo i danas evo na benzinskim postajama možete vidjeti da je skuplja litra vode od litre nafte i taj resurs ne smijemo zaboraviti. A ne da plaćamo kao subvencioniranu energiju plin i naše prostore gdje su vjetroelektrane da plaćaju naši građani skuplje iz svoga džepa. Vjerujem da ste ovo dobro poslušali i vjerujem da ćemo zaštititi naše strateške interese i da ćete i vi kroz diplomaciju zajedno sa predsjednicima Republike i svima koji mogu utjecati, znači zaštititi i da će to biti na svim svjetskim tržištima. Jer vjerujem da naša kvalitetna voda može završiti na svim svjetskim tržištima, ali ne na način kako je iznajmljen izvor rijeke Cetine za vrijeme vlade Milanovića raspravljalo se 37 sekunda o iznajmljivanju izvora Cetina, na izvoru rijeke Cetine koji mjesečno plaćaju 5000 kuna. Znači to je jedan vrlo bitan resurs među ugovornom suradnjom gospodarstvenici i hrvatskim i to treba zaštititi. Naravno ne možete vi zaštititi ovo zakonodavno tijelo uz Vladu RH i većinu i manjinu zaštititi taj resurs kao razvojni resurs. Nadam se da će i naši proizvodi biti u cijelome svijetu. To moramo raditi, moramo to brendirati, moramo gospodarstvenike uključiti jer jednostavno bez proizvodnje, a poglavito prehrambene proizvodnje žalosno je šta u vrijeme turizma kad se promiče naš turizam naravno i kroz diplomaciju se promiču naše turističke vrijednosti, da na našim plažama, restoranima nema hrvatskih domaćih proizvoda. Prije su nama uplaćivali, nego vjerujem da je to promicanje zajedničko svih koji su u diplomaciji od koordinirano.

Na žalost evo sve više nas je u Irskoj tako da će nas na žalost ne zaustavimo li ove trendove, ne budemo li gospodarski promovirali naše proizvode, našu proizvodnju i naše gospodarstvenike vjerujem da ćemo to zaustaviti jer će nas bit više u Irskoj nego u Hrvatskoj.

Tamo se izvozio gotovi proizvod koji se uvozio u Hrvatsku i ugrađivao se u Hrvatske autoceste dok je Splitska željezara propadala. Imamo mi tu i brend brodogradnje koji je uništen, brojne brendove koji ovu suradnju moramo koristiti naravno i humanitarni aspekat. Svi ti aspekti su … [[Govornik se ne razumije.]] i sigurnost, ali mi smo toliko mali da moramo zaštititi naše resurse i na moru i na kopnu. Mi moramo imati jednu suverenističku politiku, diplomatsku politiku di ćemo braniti interese hrvatske a ne briselskih činovnika, ne ono što je najgore u Hrvatskoj državi što se dogodilo. Ali najveći grijeh hrvatske politike je posluh, posluh svojim gazdama koji su bili većinom iz Bruxellesa prije Beograda, Budimpešte ili ne znam. Mi moramo štititi isključivo u Hrvatskoj interese Hrvatske i vi kroz diplomaciju i ove odnose i suradnju ne samo uplaćivati članarinu nego promovirati Hrvatsku kroz dijasporu i zaštititi te ljude u dijaspori, a zaustaviti mlade da odlaze a po mogućnosti da nam se dijaspora vraća. Mi ne štitimo te interese i žao mi je šta nije, ali u ovoj strategiji od 2017. i 2020. to je donekle lijepo napisano kao deklaratorni dokument.

Hvala i vama.